Možemo početi. Danas ćemo se izjašnjavati o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, drugo čitanje, P.Z. br. 2. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, zastupnica Ljubica Lukačić, Klub zastupnika SDSS-a, zastupnik Peđa Grbin, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika HDZ-a, zastupnik Darko Klasić, zastupnica Ružica Vukovac, zastupnik Nikola Bartulica, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom Pemetnog i GLAS-a, zastupnica Natalija Martinčević, zastupnik Domagoj Hajduković, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, zastupnik Zlatko Hasanbegović, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnik Zvane Brumnić. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Sada bih molio predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. S nama je poštovani Darko Horvat ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ja ću čitati po redoslijedu tko je predlagatelj amandmana, a vi ćete se onda očitovati.

Prije nego što krenemo u izlaganje o podnesenim amandmanima zatražila bih stanku u ime kluba Stranke s imenom i prezimenom Pametnog i Fokus radi dodatnih konzultacija oko načina glasovanja po pojedinim amandmanima. Naime, iz zaključka Vlade koji je danas objavljen kojim se daje prethodna suglasnost za prihvaćanje pojedinih amandmana, vidljivo je da Vlada nije imala nikakvu želju niti namjeru da promijeni smjer ovog zakona u pravcu cjelovite urbane obnove koju zaziva struka, a koju i mi kao klub snažno podupiremo i od koje ne kanimo odustati.

Također je naša obveza da sredstva poreznih obveznika trošimo odgovorno i racionalno. Stoga se protivimo modelu po kojem će se po sumnjivim i netransparentnim kriterijima trošiti ogromna financijska sredstva da bi Zagreb nakon obnove izgledao upravo onako kako izgleda sada, dakle po svojim vizurama vrlo oronulo i neprimjereno, a ujedno će i otpornost mehanička na potencijalne nove potrese koji prijete ostati manje-više ovako neadekvatna kakva je bila i u trenutku izbijanja ovog razornog potresa. Stanka će naravno biti odobrena. Javlja li se još netko?

Amandman pod rednim br. 1 ne prihvaćamo jer je u pojmovniku pod točkom 10 definiran pojam stambeno-poslovne zgrade koja u smislu ovog zakona se podrazumijeva i kao poslovno-stambena zgrada. Naime, mi smo koristili onu terminologiju koja se upotrebljava u procesima prostornog planiranja u kojem se koriste oba termina, očito postoje razlozi za to, da ne bi došlo do paralelnog sustava i do konfuzije u interpretaciji različitih pravnih normi koje će se morati koristiti prilikom obnove. Izvolite. Amandman pod rednim br. 2 ne prihvaćamo jer se ovim zakonom uređuje način i postupak obnove zgrada oštećenih potresom upravo od tog datuma koji se navodi u samom amandmanu. Tražimo da se o njemu glasa. Naime, ograničavanje prava iz ovog zakona samo na vlasnike nekretnina koji su to bili na dan kada je nastao potres, u suprotnosti je sa svrhom zakona. Prava iz zakona trebala bi pratiti nekretninu, a ne vlasnika nekretnine. Ovakvo rješenje je ujedno i ustavnopravno neprihvatljivo, narušava ustavne slobode vlasništva, slobodnog tržišta i poduzetništva, a ujedno ne predstavlja zaštitu od eventualnih manipulacija na tržištu nekretnina jer je i nomotehnički ostavljena mogućnost da prava iz ovog zakona prate vlasnika koji su to bili na dan kada je nastao potres i nakon što je nekretninu prodao. Glasovat ćemo i o ovom amandmanu. Amandman br. 3, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim br. 3 ne prihvaćamo iz razloga jer ovim zakonom nije predviđeno osnivanje zavoda nego će obnova biti pod ingerencijom Fonda za obnovu. Kolega Tomašević, izvolite. Pa jasno nam je da ovim zakonom nije predviđeno osnivanje zavoda za obnovu Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, upravo zato smo i ovaj amandman i podnijeli, znači da umjesto fonda koji je administrativno-financijsko tijelo, koje služi više-manje za komunikaciju samo, predložili smo po uzoru na grad Dubrovnik i potres nakon Dubrovnika i obnovu nakon Dubrovnika, zavod koji bi isto tako osnivali isti ovi osnivači koji bi trebali osnovati Fond, međutim, zavod bi imao drugačije ovlasti vezano za, donosio bi odluke o obnovi zgrada, odluke o financiranju obnove i isto tako bi izrađivao program cjelovite obnove, tako da iz te perspektive, smatramo da bi upravo takvim institucionalnim ustrojem, jednom institucijom koja bi imala veće ovlasti u odnosu na Fond, koja bi upravljala obnovom i što se tiče pojedinačnih zgrada i što se tiče cjelovite obnove, znači zaštićene cjeline povijesne jezgre i općenito obnovom na ove 3 županije. Smatram da bi se bolje provodio zakon, tako da ostaje pri ovom amandmanu i tražimo isto tako da se o njemu Dobro, glasovat ćemo i o ovom amandmanu. Amandman br. 4 istog kluba zastupnika. On onda postaje sastavni dio prijedloga zakona. Idemo na amandman br. 5, zastupnik Peđa Grbin. U predloženom amandmanu se općenito navodi da će ovaj zakon propisati zaustavljanje rasta zaštićenih najamnina koje su propisane Zakonom o najmu stanova. Navedeno nije opravdano s obzirom da ovaj zakon propisuje i stambeno zbrinjavanje osoba sa statusom zaštićenog najmoprimca, ukoliko su zgrade u kojima isti stanuju u toj mjeri oštećene da u njima nije moguć boravak. Sve druge situacije su za sve građane iste i obveze građana se primjenjuju prema važećim propisima. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Zaštićeni najmoprimci su već sada socijalno ugrožena skupina hrvatskih građanki i građana, a oni koji žive na potresom pogođenim područjima Grada Zagreba se nalaze u posebno teškoj situaciji. Ovaj amandman, vi kažete da je paušalan, međutim, nije, ovaj amandman je povezan sa još nekoliko njih koji tvore cjelinu koja je trebala zaštititi zaštićene najmoprimce barem ovdje u Zagrebu i barem na ovom području koje je pogođeno potresom. Međutim, vi to ne prihvaćate. Poštovane kolegice i kolege, zaštićeni najmoprimci već se sada dovode u situaciju da im zbog kontinuiranog porasta najamnine predviđene Zakonom o najmu stanova, prijeti narušavanje socijalne egzistencije. Oni teško da će moći financirati i plaćanje najamnine i druge životne potrebe. Zbog toga sam smatrao adekvatnim barem ovdje u ovom zakonom reagirati kako bi im se pomoglo, međutim, vi ste to odbili. To je vaša politička odluka, ali se zato nadam da će barem Ustavni sud imati sluha i da će u najkraćem mogućem roku odlučiti o zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o najmu stanova kojeg smo podnijeli kao zastupnici u Hrvatskome saboru i ispraviti nepravdu koju ste im vi kao vladajuća većina nanijeli, a sada ju ne želite ispraviti niti za one koji se nalaze na potresom pogođenim područjima. Amandman br. 6, ponovno Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. vlada ne prihvaća amandman pod rednim br. 6. smatramo ga nepotrebnim jer je predloženi tekst obuhvaćen definicijom cjelovite obnove zgrada riječima važeći Kolega Bakić, izvolite očitovanje. Hvala vam lijepa. Dakle, mi smo predložili ovaj amandman u sklopu Članka 3. gdje se definiraju svi relevantni pojmovi u ovom zakonu i naprosto smo smatrali da pri definiciji cjelovite obnove zgrade ova relativno neutralna formulacija da se zahvati trebaju provesti u prema normama i pravilima struke, dakle da ta relativna neutralna formulacija treba biti zamijenjena vrlo čvršćom i decidiranijom formulacijom u smislu da trebaju biti zadovoljeni temeljni zahtjevi na građevinu u smislu Zakona o gradnji. Bilo nam je to važno osobito zato što su tamo ti temeljni zahtjevi podrobno definirani posebno onaj pod rednim brojem 4. koji govori o sigurnosti i pristupačnosti, ako znamo da će se u ovom zakonu cjelovitom obnovom zgrade obnavljati sve zgrade javne namjene bilo nam je osobito stalo da sve zgrade javne namjene budu obnovljene na način da se osigura siguran i moguć pristup svim osobama sa invaliditetom posebno. U tom smislu ne možemo prihvatiti ovo obrazloženje i molimo da se o ovom amandmanu glasa. Glasovat ćemo o ovom amandmanu.

Izvolite. Obzirom da se Amandmani 7., 8., 9. i 10. bave praktički istom intervencijom u isti članak Vlada prihvaća Amandmane 7., 8., 9. i 10. Hvala vam, onda nema potrebe za očitovanjem pa idemo dalje svih odnosno jedan u sadržajnom smislu postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 11. je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman pod rednim brojem 11. Vlada ne prihvaća jer predložene izmjene definicije ne bi bile u skladu sa već donesenom tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. Izvolite očitovanje. Dakle, riječ je o stručnoj primjedbi koju smo dobili od stručnjaka s kojima smo se konzultirali. Dakle, stvar je u tome da inače umjesto riječ pojačanja je puno bolje koristiti pojam poboljšanje i to je tehnička primjedba. Riječ pojačanje se može koristiti kod konstrukcije elementa kojim recimo nekom intervencijom povećavamo otpornost pa ga samim time pojačavamo. Međutim, za konstrukciju u cjelini puno je prikladniji pojam poboljšanje, a pogotovo ako se koristi u dijelu seizmičke otpornosti. Povećanje seizmičke pouzdanosti neke konstrukcije zgrade može se postići pojačavanjem elemenata, ali se može se postići i omekšavanjem elemenata, izradu diletacijskih reški, uklanjanje npr. nekog zida koji radi poremećaj, smanjenje mase i sl. Seizmičko poboljšanje nije u direktnoj vezi s pojačanjem elemenata. Dakle, to je naše objašnjenje i naravno ovoga tražimo da se taj amandman da na glasovanje. Glasovat ćemo i ovom amandmanu, pa prelazimo sada na Amandman broj 12. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim brojem 12. Vlada prihvaća. Postaje onda sastavni dio prijedloga zakona. Idemo na Amandman broj 13. isti klub zastupnika. Amandman pod rednim brojem 13. Vlada ne prihvaća jer se u pojmovniku određene vrste obnove konstrukcije, dakle i cjelovita obnova, pojačanje i popravak već navodi sve navedeno u amandmanu te popravak nekonstrukcijskih elemenata. Očitovanje kolega Bakić, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dakle ovaj amandman koji smo uložili je potpuno vrijednosno neutralan, a zapravo njegov smisao je bio naša intencija da pomognemo preciziranju zakonskog teksta. Naime, terminologija kroz cijeli zakon je suptilna i kad se govori o razinama obnove zgrade 4 su razine popisane u tehničkom propisu ona 5-ta o kojoj smo maloprije govorili je cjelovita obnova zgrade, svi su ti pojmovi opisani već u Članku 3. gdje se pojmovi definiraju. Međutim u Člancima 17. i 18. se prvi puta i iz čista mira pojavljuje termin obnova konstrukcije zgrade koji prethodno nije definiran, niti je definiran u tehničkom propisu. Iz konteksta se date zaključiti na šta se pri tom pojmu misli i mi smo naprosto smatrali da bi bilo prikladno i za zakonski tekst korisno u smislu njegove preciznosti da se pojam obnova konstrukcije zgrade uvrsti u Članak 3. među ostale definicije. Hvala vam lijepo. O ovom amandmanu ćemo isto glasovati. Sada ponovo dolaze 4 amandman identičnog sadržaja 14., 15., 16. i 17. Klubovi zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a te zastupnika Domagoja Hajdukovića. Molim očitovanje ministra. Amandmani pod rednim brojem 14., 15., 16. i 17. Vlada ne prihvaća. Projekt obnove zgrade se uvodi i propisuje detaljno pravilnikom, a sve zbog sažimanja obima dokumentacije, smanjivanja administrativnih koraka u obnovi, skraćivanju rokova i smanjivanja cijene izrade iz čega proizlazi kako nije prihvatljivo koristiti pojmove glavni projekt i izvedbeni projekt jer se na taj način ne doprinosi glavnim ciljevima predvidive obnove. Zahvaljujem. Hvala, pa mi ostajemo pri amandmanu jer je potrebno da taj projekt bude propisan Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina jer pravilnikom se detaljnije propisuje obvezni potrebni sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba kako bi se izbjegli mogući propusti.

Zastupnica Selak Raspudić izvolite. Slažemo se s rečenim, dakle riječ je također o stručnoj primjedbi sve strukovne relevantne udruge podnijele su ovu primjedbu, a mi smo je uvažili jer smatramo da su saborski zastupnici upravo glasnogovornici struke, pogotovo u ovakvoj situaciji, dakle struka je u više navrata i tijekom prethodnog prijedloga zakona upozoravala na ovaj problem, problem gomilanja projektne dokumentacije i smatramo da taj amandman treba prihvatiti i zalagat ćemo se naravno za njega i tražimo da ga se stavimo na glasovanje. Molim sada očitovanje Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, kolegice Puljak. Isto tako ostajemo pri tome da se o ovome amandmanu glasa. Predloženim, dakle struka kaže da je predloženim zakonskim rješenjem uveden paralelan sustav izrade projekata za obnovu umjesto uvriježenog glavnog izvedenog projekta čime se ne osigurava kvaliteta projekata, te time niti kvalitetna praćenja troškova izgradnje. Omogućava se osim toga na određeni rok izvršenje, izvršenje zahvata na građevinama bez građevinske dozvole, a sve pod krinkom obnove zgrada za što postoji opasnost da će doći do bespravne gradnje i to u najosjetljivijim urbanim cjelinama.

I 17. amandman, zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Pa predloženim zakonskim rješenjem uveden je paralelni sustav izrade projekata za obnovu umjesto uvriježenog glavnog izvedbenog projekta čime se ne osigurava kvaliteta projekata, te time niti kvalitetno praćenje troškova gradnje, što u izvedbi može prouzročiti dodatne troškove i vantroškovničke radove. Osim toga, omogućava se na neodređeni rok izvršenje zahvata na građevinama bez građevinske dozvole, a sve pod krinkom obnove zgrada za što postoji opasnost da će doći do bespravne gradnje i to u najosjetljivijim urbanim cjelinama grada.

Amandman pod rednim br. 18 vlada ne prihvaća, on je sadržajno potpuno identičan kao i prethodna 4, pa je i obrazloženje potpuno isto. Izvolite kolegice Martinčević, očitovanje. obrazloženje je u potpunosti isto, isti je izvor i smatramo da je taj amandman trebalo u svakom slučaju prihvatiti obzirom da je struka zaista obrazložila zbog čega ovaj, ovoj rješenje nije dobro.

A u izvedbi obnove može se prouzročiti i dodatni troškovi i vantroškovički radovi … [[Govornik se ne razumije]] svakako, vjerujem da nije bila intencija predlagatelja. Ovo što je posebno opasno u ovom slučaju da se obučava na neodređeni rok izvršenje zahvata na građevinama bez građevinske dozvole.

Onda idemo na amandman br. 19, zastupnik Domagoj Hajduković. Amandman pod rednim br. 19 vlada ne prihvaća iz jednostavnog razloga jer je podnesen na pogrešnu odredbu, vezan je uz čl. 3., trebalo ga je vezati uz čl. 5. eventualno. Izvolite očitovanje. Dobro, ja to ne vidim tako. Dakle, mislim da se mijenja relevantni članak zato što je izuzetno važna transparentnost u procesu obnove, te je stoga nužno da se podaci o aktivnostima i troškovima objavljuju kontinuirano u realnom vremenu putem Internet platforme ako ne na nikakav drugačiji način. Idemo na 20. amandman, zastupnik Peđa Grbin. Amandman pod rednim br. 20 vlada ne prihvaća iz razloga jer su za potrebe i ciljeve ovog zakona, te s obzirom na financijski okvir u pojmovniku određeni srodnici, pa bi proširena osoba koja spada u krug srodnih, proširivanje osoba koje spadaju u krug srodnika bilo protivnom potrebama, a i ciljevima predmetnog zakona. Vidim da niste uopće se referirali na drugi dio ovog amandmana koji se odnosi na zaštićene najmoprimce, ali to je bilo i za očekivati s obzirom da vam do njih i njihovog statusa ni najmanje nije stalo. No, vratimo se na ovaj prvi dio jer oko zaštićenih najmoprimaca već sam govorio. Dakle, tražio sam da se u potpunosti, u potpunosti u duhu hrvatskog pravnog poretka srodnicima, u smislu ovog zakona, definiraju sve osobe u uspravnoj liniji. Za one koji nisu pravnici, kojima možda to nije jasno kod pojma srodništva, radi se primjerice o odnosu između djedova i baka i njihovih unuka. U hrvatskom pravnom poretku, recimo u slučaju nasljeđivanja, potpuno se isto tretira, porezno recimo, kad nasljeđujete od djedova i baka ili od roditelja i to je normalno, zato što se radi o najbližoj rodbinskoj vezi. Situacija o kojima govorim nema puno, ali ih ima i često su posebno socijalno osjetljive. Npr. nekom su djetetu preminuli roditelji i živi u kući od svojeg djeda i bake. Ta osoba neće imati prava koja za srodnike proizlazi iz ovog zakona. U prvom čitanju sam govorio i o tazbini i prihvatio sam obrazloženje koje ste dali kada to odbijate.

Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Amandman broj 21, Odbor za zakonodavstvo. Vlada prihvaća amandman pod rednim brojem 21. On će onda postati isto sastavni dio prijedloga zakona. Vlada prihvaća amandman pod rednim brojem 22. Isto važi i za taj amandman. Amandman br. 23., Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Vlada prihvaća amandman pod rednim brojem 23. Dakle i on postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman 24, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman pod rednim brojem 24 Vlada ne prihvaća jer se status neuporabljivosti odnosno privremene neuporabljivosti zgrada može mijenjati nakon detaljnog pregleda od strane ovlaštenih osoba. Izvolite, očitovanje. Ovo nije amandman, hvala, ovo nije amandman koji je tehničke prirode, ovaj amandman upućuje na jedan od predviđenih a supstancijalnih problema ovoga zakona. Naime, stvar je u tome da kao što je i javnosti poznato, naljepnice su se mijenjale, one su šetale od žute, crvene pa prema zelenoj, ovisno o tome što su ljudi u tom trenutku hitno trebali, dakle radilo se o osnovnim egzistencijalnim problemima. Tako su ljudi primjerice mijenjali svoje naljepnice iz žutih u zelene da bi mogli doći do plina ili do tople vode, da bi uopće mogli preživjeti ovu fazu jer se nije na vrijeme pristupilo sanaciji. Jednako tako neki su išli prema crvenome da bi mogli što hitnije dobiti pomoć. Veliki je problem s ovim naljepnicama, ovo rješenje nije dobro jer naknada evaluacija od strane struke nije provedena, govorilo se o kasnijoj detaljnoj evaluaciji ponovne zgrade i to se nije dogodilo. U najmanju ruku mi tražimo ako ne možemo ovako da bude na dan kada se prvi put pregledavalo s obzirom da se hitno pristupilo tim pregledima a ne vidimo zašto naknadne evaluacije, ponovit ću nije bilo nego su te naljepnice prešetavale i nisu prešetavale tako da je struka njih mijenjala na što je i sama struka upozorila, tražimo da se provede besplatno a ne kao što se navodilo ranije da je moguće da će to građani sami morati platiti pa biti naknadno refundirani, dakle da imaju dodatno opterećenje, ne mora biti samo financijske prirode, nego da uopće traže te stručnjake, da se provede cjelovita evaluacija svih objekata, njihovog trenutnog stanja, promjena koje su se događale, zašto su se te naljepnice mijenjale, je li riječ o nekim brzim, hitnim sanacijama koje su kvalitetno ili nekvalitetno izvedene i da se tek na temelju toga pristupi tome koje će se zgrade moći odnosno neće moći obnavljati. Dakle, naljepnice su šetale, tražimo da se utvrdi je li to bilo opravdano i kako trenutno stanje odgovara ovom stvarnom stanju stvari. 25. amandman Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Amandman pod rednim brojem 25 Vlada ne prihvaća, o sadržaju amandman smo već nešto govorili, dakle ovim se zakonom uređuje način i postupak obnove zgrada oštećenih potresom upravo od tog datuma navedenog u amandmanu. Kolegice Puljak, izvolite očitovanje. Ostajemo kod ovog amandmana uz slično objašnjenje kao i prošli put, dakle prava iz ovog zakona trebala bi pratiti nekretninu a ne vlasnika nekretnine, na ovaj način je ostavljena mogućnost da prava iz ovog zakona prate vlasnik na dan 22. ožujka i nakon što je nekretnina prodana. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Amandman br. 26, zastupnik Darko Klasić. Amandman pod rednim brojem 26 Vlada ne prihvaća jer je isto protivno cilju i svrsi ovog zakona te je ovim člankom upravo doveden u ravnotežu javni interes sa obvezama vlasnika odnosno suvlasnika zgrada. Izvolite očitovanje, kolega Klasić. Evo ja ću uvažiti mišljenje Vlade i makar nisam suglasan sa tim da se povlači skroz mislim da smo trebali dopuniti taj članak možda smo ga, nespretno sam ga formulirao, ali u svakom slučaju nije dobra poruka da je ljudima koji ostvaruju na tom ekonomsku dobit da Vlada snosi troškove obnove, pogotovo u prema fiskalnoj odgovornosti prema našem proračunu koji će biti iznimno velik. Hvala.

Intencija ovog amandmana je podudarna naravno sa prihvaćenim amandmanom nadležnoga saborskoga odbora. Svrha amandmana je da se nomotehnički pojmovno bolje uredi ova problematika budući sam je preuzeo iz zakona o najmu stanova. Ono što još jednom treba ponoviti je činjenica kada bi ostala odredba iz ovoga zakona koja će ipak biti korigirana vlasnici stanova, privatnih stanova u kojima žive tzv. zaštićeni najmoprimci nakon što im je više od pola stoljeća bilo ograničavano temeljno i ljudsko i ustavno pravo bili bi, bili bi dodatno kažnjeni, dakle bili bi dodatno diskriminirani jer je naravno potpuno neživotno očekivanje da ljudi koji su imali privatno vlasništvo, dakle gospodine Grbin radi se o privatnom vlasništvu koje u nijednom trenutku nije prestalo biti privatno vlasništvo budući da su ti stanovi bili uzurpirani pod tzv. zaštićenim najmoprimcima nisu iz logičnih razloga mogli raspolagati svojom imovinom u koju bi kao dobri vlasnici naravno ulagali i koju bi održavali pa bi pretpostavljamo i posljedice potresa bile manje.

Ja sam siguran da Ustavni sud to neće primiti. Hvala lijepo. Idemo onda na amandman 28. Klub zastupnika SDP-a. Amandman pod rednim brojem 28 Vlada ne prihvaća. Smatramo ga nepotrebnim jer iz odredbe čl. 5. st. 4. nedvojbeno proizlazi da uklanjanje zgrada financira RH u potpunosti. Očitovanje, kolegice Nikolić izvolite.

Pa piše u amandmanu, mi stojimo prema amandmanu jer piše da se financira sredstvima Državnog proračuna RH, a ne u kojem iznosu, a mi zahtijevamo da se unese da to bude u 100%-tnom iznosu. Tražite glasovanje? [[Upadica: Da.]] Klub zastupnika SDP-a, amandman 29. Amandman pod rednim brojem 29 Vlada ne prihvaća iz razloga jer se drži da se oslobađanjem uplate u državni proračun pripadajućeg iznosa u slučaju prodaje nekretnine, a u okolnostima socijalne ili zdravstvene ugroženosti nije razložno odnosno moglo bi biti temelj različitih zlouporaba. Poštovani ministre. Vaše obrazloženje da bi to bilo nešto s čime bi se ljudi igrali mislim da je potpuno neprimjereno jer isto tako se ljudi onda mogu igrati tabularnim ispravama prodajom u budućnosti što samo dovodi do toga da nam sustav slabije funkcionira. Ja ne mogu vjerovati da ne možete shvatiti da se u ovoj državi može dogoditi da netko postane socijalni slučaj, da se razboli ili da ima nekakav drugi problem zbog kojeg mora prodati nekretninu, tako da vas molim da još jednom razmislite o ovome, ovo je isključivo u interesu građana koji žive u ovom gradu. Naravno. Dobro. Amandman 30 zastupnik Darko Klasić. Amandman pod rednim brojem 30 Vlada prihvaća. Prihvaćen. Amandman 31 zastupnik Zvane Brumnić. Amandman pod rednim brojem 31 Vlada ne prihvaća jer smatramo da je rok od pet godina od dana primitka završnog izvješća nadzornog inženjera u obnovi primjerni rok u kojem se zgrada ne smije otuđiti bez nadoknade 50 odnosno sada 80% iznosa sredstava koje je osigurala RH, Krapinsko-zagorska županija ili Zagrebačka županija. Poštovani ministre. U potpunosti se slažem s vama da treba postojati rok i rok od pet godina na koji čovjek koji je vlasnik nekretnine može utjecati bi bio ispravan. Problem je ovdje što grad i država će određivati dinamiku obnove, to znači da onom kome će grad odnosno država odrediti da će biti obnovljen danas njemu rok od pet godina teče od danas, a onome kome će se obnova napraviti za pet ili 10 godina njemu od tada teče rok, to znači da će on svojom nekretninom moći raspolagati tek za 15 godina. Ja vas stvarno molim da još jedanput razmislite o ovome jer na ovaj način dovodimo sve građane u isti položaj, znači definiran je rok od trenutka procesa. Prihvatio bi bilo koji trenutak da se dogodi, ako Vlada odlučuje o tome kada će se nekome obnoviti kuća onda nije fer da mu u odnosu na taj rok definira moratorij. Tražim glasanje. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Amandman 32 zastupnik Zlatko Hasanbegović. Izvolite.

Izvolite kolega Hasanbegović, očitovanje. Dakle nisam vidio taj amandman koji je navodno sadržajno isti mome amandmanu, pa samo još jednom mogu ponoviti da predlagatelj u obrazloženju nije naveo svrhu i cilj ovog prvog zakonskoga rješenja, budući da iako sam iskazivao i dalje iskazujem skepsu o načinu financiranja javnim novcem obnove privatne imovine. Dakle nije mi jasno koja je izvorno bila cilj i svrha rješenja da se ograničava raspolaganje privatnom imovinom, dakle neovisno je li riječ o pet godina, jednu, petnaest jel po mome sudu ukoliko je država odlučila javnim novcem sufinancirati obnovu privatnoga vlasništva, ne vidim razlog da vlasnik bude diskriminiran i da kroz ovo ili ono vremensko razdoblje bude ograničeno raspolaganjem svojim privatnim vlasništvom tj. da se ograničavaju njegova vlasnička prava, stoga tražim glasanje. Glasovat ćemo i o amandmanu 32. Amandman 33 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim brojem 33 Vlada ne prihvaća obzirom da je suprotan odredbi čl. 113. Ustava RH prema kojem Vlada RH usmjerava i nadzire rad državne uprave kao i odredbama Zakona o sustavu državne uprave i čl. 28., 29. i 30. kojima su propisani postupci, mjere i radnje upravnog nadzora uključujući ovlasti tijela državne uprave koja provode nadzor nad nadziranim tijelima državne uprave. Osim toga ovim zakonom predviđeno je i provodit će se tehničko-financijska kontrola samog projekta. Očitovanje, kolegice Benčić, izvolite.

kojima bi se osiguralo povjerenje građana da se sredstva za obnovu namjenski troše. Konkretno, ovime tražimo uspostavu neovisnog tijela za nadzor i izvještavanje o potrošnji sredstava za obnovu grada Zagreba i okolice i to tijela koje će i nadzirati i izvještavati javnost, zaprimati predstavke građana i biti u mogućnosti zapravo dolaziti do dokumentacije za obnovu kako bi moglo izvještavati javnost da li su se sredstva trošila namjenski. Ne možemo reći da je to u suprotnosti sa Ustavom jer praksu neovisnih tijela za nadzor već imamo. Tako imamo i neovisni nadzor, primjerice nad postupanjem policije, imamo neovisni nadzor nad Sigurnosno-obavještajnom agencijom, imamo druga tijela koja su ovlaštena, dakle, nadzirati određene postupke državnih tijela i o tome izvještavati Sabor. Dakle u potpunosti je u skladu sa Ustavom, međutim, postavlja se pitanje da li ovaj Sabor ima i ova Vlada, ima političke volje integrirati antikorupcijske mjere koje sama propisala u strategiji borbe protiv korupcije u ovaj zakon. Radi se o 40 milijardi kuna i ne možemo prihvatiti argument da za 40 milijardi nije potreban neovisan nadzor za potrošnju.

On je sadržajno potpuno identičan kao i amandman pod rednim br. 33 pa je i obrazloženje Vlade potpuno identično. Kolegice Puljak, izvolite. Ne odustajemo naravno od ovog amandmana.

Amandman 35 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim br. 35 Vlada ne prihvaća jer se u st. 6 zakona navodi primjena zakona o državnim potporama i na taj način je postignuta sveobuhvatnost odredbe tako da nije potrebno suziti primjenu navedenog posebnog zakona. Temeljna svrha Zakona o obnovi mora biti jedinstvena solidarna obnova koja omogućava siromašnima više financiranje. Drago mi je da je Vlada to s naše strane prihvatila. No, čl. 5. st. 6. omogućava se da se jedna skupina vlasnika u potpunosti izuzme iz tih pravila bez ikakvog imovinskog i dohodovnog cenzusa onima koji imaju privatnu nekretninu u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost u potpunosti će se, možda obnoviti dakle, ta konstrukcijska obnova. O tome ne znamo puno zato što usprkos, nekoliko puta smo postavili pitanje, usprkos našim pitanjima nismo dobili konkretne odgovore o čemu se tu radi, ali ovdje se u potpunosti izuzimaju privatni vlasnici nekretnina u kojima se obavlja gospodarska djelatnost i kaže se da će se njihove nekretnine financirati prema Zakonu o državnim potporama. Mi smo ovim amandmanom barem ili makar ograničili da to budu potpore dakle, male vrijednosti. Inzistirat ćemo na glasanju, ali upozoravamo, drago bi nam bilo da smo u krivu, ali u svakom slučaju, kada se taj poduzetnički lobi obratio Vladi, Vlada mu je izašla u susret, pa da ne bismo opet bili u situaciji u kojoj se financiraju kladionice koje imaju nekoliko stotina milijuna dobiti prošle godine u korona krizi jer su smanjene privredne djelatnosti, ovaj puta također, upozoravamo da se, i samo mi na to upozoravamo, u ovom članku u potpunosti uvodi mogućnost da se privatnim vlasnicima obavljaju nekretnine u cijelosti. Amandman pod rednim br. 36 Vlada ne prihvaća iz razloga što se ovim amandmanom o provedenim preraspodjelama sredstava unutar proračuna izvijestiti Sabor unutar 15 dana nakon provedene preraspodijele, dok u Zakonu o proračunu postoji obveza izvještavanja Sabora o preraspodjelama sredstava u okviru polugodišnjih i godišnjih izvještaja. Izvolite očitovanje, kolegice Puljak. Dakle, tražimo glasanje o ovom amandmanu.

Amandmani pod rednim br. 37, 38, 39 i 40 Vlada ne prihvaća jer je u predloženom amandmanu na st. 12. istaknuta potreba za izvještavanjem u realnom vremenu prema nenavedenim elementima ili kriterijima. Osnovno načelo izvještavanja je prihvaćeno, a detalji takvog izvještavanja se razlikuju ovisno mjestu troška za koji se formira predmetni izvještaj. Iz tog razloga, predloženi elementi izvještaja bi odgovarali samo na jedan ili parcijalni dio izvješća. Ova Vlada želi predstojeći posao obnove napraviti transparentno i u cijelosti. Prvi je Klub zastupnika SDP-a. Pa kao što sam i prije rekao, izuzetno je važna transparentnost u procesu obnove tim više zato što će se puno stvari regulirati podzakonskim aktima i transparentnost je jedna od garancija d će sve ići po zakonu kako je zamišljeno bez zlouporaba te je zbog toga nužno da se podaci o aktivnosti i troškovima objavljuju kontinuirano u realnom vremenu pute interneta, dakle to nije neki značajan trošak kako bi javnost i ovaj dom i svi zainteresirani konstantno imali uvid u način provedbe obnove. Zbog toga ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje. Naravno da ostajemo pri ovom amandmanu i da ćemo tražiti glasovanje. Naime u čemu je problem? Složit ću se sa zastupnikom Hajdukovićem dakle ovdje nemamo elemenata nadzora nad transparentnošću provedbe ove sanacije koja je će biti vrlo izdašna i za koju će se trošiti sredstva svih poreznih obveznika. Naime, u prethodnom zakonu koji se mogao iskoristiti kao što smo više puta naglašavali kao zakonski okvir koji je donesen 2019. godine, samo godinu dana ranije, a radi se o zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, Člankom 9. definirano je da državno povjerenstvo koje je glavno koje ima ingerenciju nad svim poslovima, čini, imenuje prvo sabor, a drugo od 14 članova čak 7 čine saborski zastupnici. Da ste tu provedbu koju ste godinu ranije i vaša većina donijela zadržali i sada mi ne bismo morali upućivati ovakve zahtjeve za transparentnošću. Budući da ste preskočili zakon koji ste sami donijeli moramo tražiti dodatne osigurače unutar ovog zakona koji će osigurati transparentnost provedbe. Ako kažete da možda nije moguće sve u realnom vremenu pustiti javnosti, nemamo mi problem s time, pustite vi u trenutku kada bude gotovo i pustite ono što jest moguće. Time ćete pokazati svoju odanost procesu transparentnosti, a ne kao što je sada pokazujete da imate nominalno transparentne koalicijske partnere koji transparentno transcendiraju epidemiološke mjere, a možda će to činiti u budućnosti u trenucima kada je potrebno glasovati za vaše zakonske prijedloge. Dakle, ja vas samo tražim da budete dosljedni, da pratite zakone koje ste donijeli godinu radnije, da vratite sabor kao tijelo koje odlučuje i koje će se onda sam pobrinuti za transparentnost trošenja novaca i u ovom, a i u svim drugim prijedlozima zakona. Nisam shvatio, vi predlažete da se vrate svi zastupnici i da sjede ovdje u dvorani?

Jeste rekli ste da nemate uvjete za rad i da ovdje sabor ne radi u potpunosti onako kako bi mogao, pretpostavljam da ste smatrali. Ja ne znam što ste vi čuli, kakve uvjete za rad? Čuo sam da smatrate da sabor ne radi u punoj formi, u punoj snazi kako bi mogao raditi, to je bilo moje shvaćanje, ako sam pogriješio ispričavam se. Vi ste nešto potpuno pogrešno shvatili, možda niste dovoljno pažljivo slušali. Da, ne znam se ja sam se referirala na zakonsku odredbu od godinu dana ranije i na činjenicu da je ona preskočena sada pa zbog toga sabor ne može nadgledati transparentnost procesa zbog čega smo tražili da se ovakav tip amandmana unese.

Izvolite. Pa dakle, vezano uz ovaj zakon ovdje su osigurana vrlo visoka sredstva, raditi će se veliki zahvati, veliki ozbiljni procesi, sasvim sigurno će izazivati veliki interes javnosti, sasvim sigurno unaprijed znamo da će izazvati i veliki broj kritika. Ja mislim da bi u interesu Vladi bilo da zaista omogući te najtransparentnije moguće praćenje i aktivnosti i troškova i mislim da je ovaj prijedlog, ovaj amandman da se oni prikazuju u realnom vremenu putem interneta, to je danas vrlo jednostavno, dakle nikakvi posebni troškovi, nikakvi posebni zahvati niti komplikacije, mislim da bi bilo dobro da razmislite o ovom amandmanu i da omogućite tako praćenje. Amandman pod rednim brojem 41. Vlada ne prihvaća on je sadržajno potpuno identičan kao i prethodna 4 pa je i obrazloženje potpuno identično kao i na prethodna 4 amandmana. Izvolite očitovanje. Evo, poštovani predsjedniče, poštovani ministre hvala lijepo. Poštovane zastupnice i zastupnici u prethodnom obrazloženju svih ovih klubova sve je zapravo rečeno, drago mi je da se počelo upotrebljavati transparentno i u praksi i u politici i da smo mi pokrenuli taj trend. Ja neću odustati od ovog zapravo amandmana, tražit ću glasanje jel se može kontinuirano unošenje podataka zapravo provesti. Hvala. Glasovat ćemo o tome amandmanu. Sada je na redu Amandman 42. zastupnice Ljubice Lukačić. Amandman pod rednim brojem 42. prihvaća se djelomično u izmijenjenom obliku na način da on glasi „u čl. 6. st. 1. podstavku 2. mijenja se i glasi: ako su osobe s invaliditetom koje svoj status dokazuju pravovaljanim ispravama nadležnih tijela sukladno naputku ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.“ Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi: ako su na dan 22. ožujka 2020. živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom, a dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4. Izvolite očitovanje.

Hvala vam lijepa. Hvala vam. To znači da će amandman biti prihvaćen, ali u izmijenjenoj formi kako je pročitao ministar. Amandman 43. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim br. 43, amandman, amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na čl. 6. st. 1. djelomičnim prihvaćanjem amandmana gđe. saborske zastupnice Ljubice Lukačić u izmijenjenom obliku djelomično se prihvaća i amandman Kluba zeleno-lijevog bloka. Očitovanje kolegice Benčić, izvolite. Dakle, zahvaljujem, drago nam je naravno da su osobe s invaliditetom uključene i izjednačene sa pravima sa ratnim vojnim invalidima. Međutim, isto tako mi smo tražili da civilne žrtve rata ko jedan pojam uđu i u ovaj zakon kako bi se prava civilnih žrtava rata izjednačila sa onima vojnima. Isto tako ostajemo pri ovom amandmanu i tražit ćemo da se o njemu Znači tražite glasovanje? 44. amandman Kluba zastupnika SDP-a.

Očitovanje kolegice Nikolić? Pozdravljamo prihvaćanje amandmana gđe. Ljubice Lukačić i zastupnice u HS, te je sadržajno naravno i obuhvaćen i naš prijedlog budući da se radi o roditeljima njegovateljima i njegovateljima koji je bio naš prijedlog, te naravno da osobe s invaliditetom odnosno djeca roditelja su dio zajedničkog kućanstva. Nadalje, ono što je samo naša sugestija, ovdje se mijenja taj podstavak na način da se kao posebna kategorija briše „invalidi domovinskog rata“, te se svodi na naputak da će invalide, znači propisat ministar nadležan za poslove socijalne skrbi koji će definirati koje svi korisnici ulaze u pojam „osobe s invaliditetom“

Ne, ne, ne želimo glasovanje, slažemo se, ali evo samo naputak da nadamo se da invalidi Domovinskog rata neće ovdje biti izostavljeni jer jedino naputak ovdje stoji da će propisat ministar nadležan za poslove socijalne skrbi koji su to invalidi, ali ne i ministar branitelja. Smatramo da ministar socijalne skrbi nema evidenciju i ne može on propisat na temelju odgovarajućih isprava. Povlačite amandman? 45. amandman zastupnice Ružice Vukovac. Amandman pod rednim br. 45, kao i prethodna dva djelomičnim prihvaćanjem amandmana saborske zastupnice Ljubice Lukačić u izmijenjenom obliku djelomično i prihvaća određene dijelove amandmana gđe. saborske zastupnice Ružice Vukovac. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Pa da, drago mi je da ste uvidjeli, znači da je potrebno proširiti pravo na, pravo na oslobođenje od osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i višestambenih zgrada, te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća jer naravno ukoliko postoji razumijevanje prema invalidima Domovinskog rata, što u potpunosti podupirem, držim da treba, znači postojati razumijevanje i prema ostalim skupinama invalida koji nisu sami skrivili svoj invaliditet i zbog toga ih ne treba ograničavati u njihovim pravima. Kluba zastupnika SDP-a. Amandman pod rednim br. 46. vlada ne prihvaća iz razloga jer se cijeni primjerenim onima kojima se obnavlja nekretnina i svrsishodnim uplatiti pripadajući dio za konstrukcijsku obnovu prije samog početka izvođenja radova, a ne nakon završetka predmetnih radova. Poštovani ministre, mislim da bi bilo razumno prihvatiti ovaj amandman da još jedanput razmislite. Jedan dio ljudi na neki način će čekati duže vrijeme nakon što se donese odluka i da se obnovi. To bi značilo da građani će financirati praktički državu u periodu dok se ne obnovi njihova nekretnina. Kada već niste prihvatili ove druge amandmane u rokovima, mislim da bi ovdje bilo korektno da ukoliko suvlasnici potpišu izjavu da se onaj dio njihovih sredstava se uplati do završetka obnove, da ga ne moraju platiti ranije jer na ta, ta uplaćena ranija sredstva de facto će oni plaćati kamatu i kreditirati državu. 47. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

Ovo je jedan od ključnih amandmana kojim se mora pokazati stvarna intencija ovog zakona, a ne nekakvo licemjerno kvazi socijalno osjetljivo licitiranje s pojedinim mjerama koje ljudima u praksi ne znače ništa u svrhu nekakve predizborne kampanje uoči lokalnih izbora. Zašto to govorim? Zato što ova socijalno navodno osjetljiva mjera koja je već sada predložena na inicijativu zeleno-lijevog bloka, a nije zaista socijalna jer ljudima neće omogućiti da usele u svoje domove jednako tako prihvaćena od strane HDZ-a ne rješava temeljni problem. Naime, predloženom zakonskom odredbom građani slabijeg imovnog stanja oštećeni su u cijelosti jer im država pokriva tzv. konstrukcijsku obnovu, međutim potrebno je definirati tu vrstu obnove. Primjerice, konstrukcijska obnova može koštati 150 eura po metru kvadratnom, a sve ono popratno slojevi poda, stolarija, keramika i drugo koštaju još 400 do 600 eura. Jako je važno definirati radove konstrukcijske obnove zakonom i informirati građane o tome koliko košta tzv. konstrukcijska obnova, a koliko košta stanare ono ostalo što moraju napraviti do prikladne uporabljivosti zgrada i kuća. Mi se nismo dogovorili o tome je li ovaj zakon zaista u cijelosti socijalno osjetljiv ili nije. Ako uvodimo socijalne kriterije onda moramo omogućiti da onim građanima koji su zaista socijalno pogođeni najviše se obnovi dom da se mogu u njega useliti. Ako socijalni kriterij kao takav nije kriterij onda ćemo jednostavno obnoviti sve ono što se srušilo zato da bismo svima jednako obnovili zgrade. Sve ovo ostalo je licemjerje i ne pokazuje nikakvu socijalnu osjetljivost nego samo manipuliranje javnošću za stjecanje političkih bodova. Oprostite nisam vam razumio ovo zadnje. Rekla sam da mogu sve ponovit ako treba za uvaženog predsjednika Sabora s obzirom na moj prethodni istup. Nema potrebe meni je sasvim dovoljno ovo što ste izgovorili. Izvolite. Amandman pod rednim brojem 48 Vlada ne prihvaća jer se predloženim amandmanom uvode dodatne iznimke za oslobođenje od plaćanja pripadajućeg dijela za konstrukcijsku obnovu što bi nepotrebno i dodatno kompliciralo praćenje provedbe ovoga zakona. Poštovane kolegice i kolege. Ako je jedini problem sa ovime što predlažem to što se time komplicira onda prestanite raditi ovaj posao. Biti ministar, voditi obnovu Grada Zagreba nije jednostavno. Ali da pojasnim što predlažem. Socijalne kriterije ste uveli nakon prvog čitanja, svi smo o njima govorili i dobro je da ste ih uveli, ali socijalne kriterije koje ste uveli nisu pravedni. Naprosto nisu pravedni iz jednostavnog razloga, nemaju razrede i nisu progresivni, a bez razreda i progresivnosti ne može biti ni pravednosti.

Ja sam predlagao da se uvedu razredi, razredi gdje će se sukladno nečijoj imovini priznavati određeni dio. Nekome sve, onima koji imaju najmanje sve, a oni koji imaju malo više itd. dio po dio. Naravno da ne znači i ne inzistiram na tome da prihvatite razrede koje sam ja ponudio, naravno oni nisu ucrtani, da tako kažem uklesani u kamen, ali mogli ste izaći sa svojim razredima. Ovako stvarate naprosto situaciju da ljudi će u velikoj mjeri i nažalost to moram reći u velikoj mjeri, umanjivati svoju imovinu, a tamo gdje se ona može precizno utvrditi dokumentacijom iz Porezne uprave za 1 kunu u prihodu će razlika biti između toga da li dobivate sve ili ništa. Sada idemo na dva amandmana identičnog sadržaja 49. i 50. zastupnice Natalije Martinčević i zastupnika Darka Klasića. Vlada ne prihvaća amandmane pod rednim brojem 49. i 50. jer nakon što smo prihvatili u izmijenjenom obliku amandman saborske zastupnice Ljubice LUkačić smatramo da bi ovo bilo protivno prihvaćenom izmijenjenom amandmanu. Izvolite kolegice Martinčević. Dakle, ja ću se onda referirati na prvi dio našeg amandmana. Dakle, postojećim odredbama nedovoljno je zaštićen interes države i svih nas koji u skladu sa ovim člankom dodatno sudjelujemo u sufinanciranju troškova obnove nekretnina oštećenih u potresu, a činjenicom takvog ulaganja značajno se povećava vrijednost nekretnina. Za kategoriju stanovništva određenu ovim člankom ovim se amandmanom ne traži i ne predviđa povrat sredstava uloženih od strane države u vremenu korištenja nekretnine od strane vlasnika, suvlasnika odnosno njihovih nasljednika, ali se traži i štiti povrat uloženih sredstava u trenutku prodaje ili darovanja nekretnine. Dakle, amandmanom se predlaže u cilju osiguranja države upisati pravo zaloga u zemljišnim knjigama na navedenoj nekretnine, time štitimo javni interes, time štitimo javni novac. Drugi dio amandmana odnosi se na izjednačavanje osoba s invaliditetom, ono prethodno rješenje ne zadovoljava ovu formu koju smo mi ovdje naveli pa ću pročitati još jedanput.

Dakle, ovim prethodnim to ne rješavamo pa molim da to još jedanput razmotrite i tražit ću glasovanje je amandmanu.

Evo, hvala poštovani predsjedniče skupštine, poštovane kolegice i kolege. Evo, kolegica Natalija je zapravo iznijela naš viđenje, to smo zapravo zajednički ispred kluba iznijeli i možda smo nespretno zapravo naveli završni dio tog članka da se iznos koji je prethodno sufinancirana takva obnova izvrši u potpunosti što zapravo ne bi bilo, odgovaralo stvarnom stanju jer bi stavili u nepravedni položaj zapravo te korisnike u odnosu na ostale sudionike obnove, tako da ćemo mi povući, ovaj ću amandman. Povučen je amandman br. 50 pa idemo na amandman 51., Kluba zastupnika SDP-a. Amandmani pod rednim br. 51 Vlada ne prihvaća iz razloga jer se cijeni primjerenim i svrsishodnim uplatiti pripadajući dio za konstrukcijsku obnovu prije samog početka izvođenja radova, a ne nakon završetka predmetni odnosno sličnu tematiku amandmana smo do sada već imali i raspravili. Hvala predsjedniče, mi ostajemo pri amandmanu i tražimo glasanje jer, s obzirom na status građana pogođenih u prirodnoj nepogodi i svim dodatnim troškovima koje su snosili nakon iste, solidarno je i u najboljem interesu građana da se omogući da iznos od 20% uplate nakon završetka radova na obnovi. Također, avansno plaćanje gdje nisu definirani rokovi za početak i završetak izvođenja radova je krajnje neozbiljno jer može se dogoditi da zbog velikog opsega posla na obnovi korisnici čekaju do par godina, a da njihovi objekti ne budu ni započeti. Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Amandmani pod rednim br. 52 Vlada ne prihvaća jer je isto nepotrebno stoga što je odredbom čl. 7. st. 1 upravo propisano da vlasnici odnosno suvlasnici osiguravaju pripadajući dio za konstrukcijsku obnovu pa će shodno st. 5. toga članka u slučaju uplate pripadajućeg ... [[Govornik se ne razumije.]] se dati brisovno očitovanje. Dakle, u traženom amandmanu pokušavamo riješiti pitanje suvlasništva. Želimo pomoći građanima i na neki način, puno tih objekata je u suvlasništvu, tako da smo tražili da se prizna suvlasniku onaj uplaćeni iznos troškova obnove koji otpada na njegov suvlasnički odnosno razmjerni ... [[Govornik se ne razumije.]] dio njegovom dijelu vlasništva. Postojeći stavak 5 regulira izdavanje brisovnog očitovanja na nedovoljno precizan način i postoji mogućnost da pojedini suvlasnici koji su spremni pokriti troškove obnove razmjerno veličini svog suvlasničkog dijela odnosno svom udjelu u troškovima obnove, ne mogu brisati hipoteku sa svog suvlasničkog dijela, već bi, da bi to učinili morali otplatiti ukupne troškove obnove za cijelu zgradu, dakle mi ostajemo pri svom amandmanu, tražit ćemo glasovanje. Glasovat ćemo o amandmanu 52. Izvolite.

Naravno da ćemo tražiti da se naš amandman stavi na glasovanje. O čemu je riječ? Predloženim amandmanom smatramo da je potrebno da vlasnici i suvlasnici nekretnina obavezno osiguraju nekretnina od posljedica štete koja mogu nastati kao posljedice potresa, požara i drugih rizika. Pa naravno ako Vlada, a ne Vlada kao takva nego svi porezni obveznici koji su, podsjetit ću, 80% sudjeluju u ovoj obnovi daju tolike novce da imaju pravo na osiguranje toga da ih nisu bacili u vjetar. Naime, osim ako se nije vodstvu odnosno Vladi objavio, ne znam, recimo, Posejdon, s obzirom na vaše politike, nisam sigurna u koje bogove vjerujete, pa vam dao naputak o tome koji će se potresi događati u idućem desetljeću ili stoljeću, moguće da nas potres, kao što je i ranije bilo moguće pogodi odmah sutra. Pa nećemo onda valjda sve ove novce koje smo dali bacati i ponavljati cijelu ovu proceduru i nanovo davati novac svih poreznih obveznika. Naravno da treba postojati osigurač u zakonu koji će podsjetiti na jedno odgovorno financiranje i podsjetiti građane da se moraju brinuti za vlastitu nekretninu, pogotovo u situaciji u kojoj se većina novaca daje iz državnog proračuna. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Prije nego što prepustim sada predsjedanje kolegi Sanaderu, samo nekoliko informacija vezano sutra za glasovanje. Dakle, glasovanje će biti u 10 sati. Bit ćemo u 3 dvorane + video veza za one zastupnike koji su u samoizolaciji. Raspored po klubovima bit će dostavljen klubovima zastupnika danas tijekom dana, a klubovi će sami onda rasporediti zastupnike gdje će sjediti. Dakle, sjedit ćemo ovdje, sjedit ćemo na galerijama, u dvorani ban Jelačić i u maloj vijećnici i nekolicina zastupnika, kao što sam rekao, video vezom. Dobit ćete tijekom dana dakle raspored po klubovima gdje će tko sjediti. Sada idemo na amandman br. 54 Kluba zastupnika SDP-a, izvolite ministre. Sadržajno, o ovome smo već raspravljati dva puta i ostajemo kod stava da je puno, puno primjerenije osigurati sredstva potrebna za konstrukcijsku obnovu neposredno prije, a ne nakon završetka izvođenja radova. Hvala. Poštovani ministre, ja bih molila da ovo stavite na glasanje jer tu sam omaškom pogriješila, trebala sam napisati da se to odnosi za obiteljske i poslovne zgrade, a obrazloženje je isto kao i za amandman 51, znači solidarno je i u najboljem interesu građana da se omogući da iznos od 20% se uplati nakon završetka radova na obnovi i također avansno plaćanje gdje nisu definirani rokovi za početak i završetak izvođenja radova.

Amandman pod rednim brojem 5 Vlada ne prihvaća, o ovome smo već imali prilike se i očitovati. Smatramo da je isto nepotrebno stoga što odredbom čl. 8. st. 1. upravo propisano da vlasnici odnosno suvlasnici osiguravaju pripadajući dio za konstrukcijsku obnovu pa će shodno st. 5. tog članka u slučaju uplate pripadajućeg iznosa se i dati brisano očitovanje. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre. Dakle, mi ostajemo pri ovom amandmanu, tražit ćemo glasovanje o njemu.

Na ovu temu već smo se očitovali, smatramo da u ovom trenutku nije nužno da vlasnicima namećemo takvu specifičnu vrstu obveze u obliku nužnog i potrebitog osiguranja. Naravno da kao i na prethodnom amandmanu koji je na sličnom tragu i o ovom amandmanu tražimo da se on stavi na glasovanje. Naime, ponovit ću još jednom mi tražimo zakon koji je životan, koji je u stanju biti financijski konkretan i pokazati jednu brigu za financije naših građana, a istodobno realno socijalno osjetljiv. Osim što smo jedini tražili da se ta socijalna osjetljivost provede zaista u praksu pa se građanima omogući useljivost, jednako tako smatramo da imamo pravo zahtijevati i da to dugujemo svim građanima RH financijsku odgovornost. Dakle, ponovit ću, Bog ili ako je vama možda draže bogovi nisu nažalost eto barem za sad objavili raspored potresa za naredno razdoblje. Dakle, budući da se možemo i sada početi opet tresti, a ne daj Bože da se to ikada dogodi, a kamoli nakon što se sve građevine obnove, imamo pravo zahtijevati da se država, porezni obveznici koje ona predstavlja, a ujedno i građani koji do sada nisu bili do te mjere osviješteni o važnosti osiguranja, ako im se toliki novci daju i ako će i oni sami sudjelovati u obnovi također izdvoji jedan u odnosu na sve ostalo manji dio koji će omogućiti da se ovakav problem ovolike količine novaca koje je nužno potrošiti više nikada ne ponovi.

Amandman pod rednim brojem 57 Vlada ne prihvaća jer smatramo isto nepotrebnim stoga što je odredbom čl. 8. st. 2. upravo propisano da vlasnici odnosno suvlasnici su dužni uplatiti dio za konstrukcijsku obnovu pa će se … st. 4. tog članka u slučaju ne uplate pripadajućeg iznosa upisati hipoteka na cijelu zgradu ili na njezin posebni dio. Uvaženi gospodine ministre. Na čiji posebni dio? Na čiji posebni dio? Dakle, zakon mora bit jasan. Ja sam uvjeren da vi ne mislite da ako ja ne uplatim dio za obnovu da se hipoteka treba upisati i na stanove odnosno posebne dijelove, stanovi su inače posebni dijelovi nekretnine i tako se upisuju u zemljišne knjige, i svih ostalih suvlasnika te zgrade. Ja sam uvjeren da to ne mislite. Ako sam ja kao jedan suvlasnik propustio uplatiti svoj udio, pa nećemo valjda upisivati hipoteku svima, upisat ćete ju samo meni. I upravo zbog toga tražim da se u zakonu jasno i izrijekom definira da se založno pravo, dakle hipoteka, upisuje samo na onaj posebni dio, samo onog suvlasnika nekretnine koja ima više posebnih dijelova koji nije izvršio uplatu onih 20% Dakle, logika, ako ja nisam platio dobivam hipoteku, ali ne i moj susjed koji je osigurao svoj udio. To nije pravedno, to nije logično. Amandman pod rednim brojem 58 Vlada prihvaća. Amandman pod rednim brojem 59 Vlada ne prihvaća.

Evo i meni se dogodio lapsus, mi nismo Domovinski most nego Domovinski pokret jer nam nisu uspjeli pregovori. No htio sam reći, sva tri amandmana koja smo mi uložili i koja je Vlada odbila su ustvari sa željom da spriječimo određene anomalije koje su nam na neki način uobičajene i folklor kad je u pitanju provedba, a to je pitanje različitog tumačenja na razini nekakvog referenta, htjeli smo upravo i na tragu ovoga što je govorio i g. Grbin doći u situaciju da jednostavno u imovinsko pravnom smislu razlučimo tko je vlasnik čega i tko je odgovoran za što shodno tome da ima i prava i obveze, tako da ćemo tražiti glasovanje o ovom amandmanu jer i dalje smatramo da je kvalitetnije definiranje izdavanja brisovnog očitovanja u trenutku kada vlasnik izvrši svoju obavezu ipak nešto što bi ovaj zakon trebao predvidjeti da bi bilo lakše i onima koji taj zakon provode i tumače, a naravno i korisnicima. Odbor za zakonodavstvo. Amandman pod rednim br. 60 vlada prihvaća. Amandman pod rednim br. 61 vlada ne prihvaća iz razloga što se prioriteti obnove donose prema uvriježenim i međunarodno utvrđenim važnostima prvenstveno javnih zgrada koje one imaju za društvenu zajednicu.

Ostajemo pri amandmanu i zahtijevamo glasanje jer je nužno definirati osnovni prioritet obnove i što hitnije vratiti stanovništvo u svoje domove jer cijeli postupak obnove nema smisla ako se izgubi stanovništvo iz svojih naselja i povijesne jezgre grada.

Slažem se s ovdje već rečenim, naravno da tražimo da se stavi na glasovanje. Ponovit ću, ovo je povezano s onim realnim, a ne formalnim socijalnim kriterijem kojeg ste vi predlagali. Naime, ono što će najveći problem predstavljati, što je najskliskiji dio ovog zakona je definiranje toga što točno konstrukcijska obnova jest. Jedan mali zid više ili manje prema nečijem nahođenju učinit će ogromne moguće malverzacije ili rashode u našem proračunu.

Pa kao što ste poštovani potpredsjedniče i naveli, amandmani 61., 62., 63. i 64. vladi nisu prihvatljivi, a kao što je bilo obrazloženje amandmana 61. i 62., '3. i '4. imaju ista obrazloženja. Zahvaljujem. Mi ostajemo kod ovog amandmana i tražimo da se o njemu glasa. Mogla bi kao obrazloženje ponoviti puno argumenata koje su istaknuli neki drugi zastupnici, neću ih ponavljati, ali dodat ću nešto. Činjenica je da se Zagreb nalazi na trusnom i na seizmološki aktivnom području, dakle nije upitno da će biti, sasvim je izvjesno da će biti novih potresa samo ne znamo kada, a potencijal ide do 6,3 stupnja. Ono što želimo reći da se ovaj zakon ne odnosi na neke apstraktne zgrade, niti ga može financirati neka apstraktna država i apstraktan grad iz nekih apstraktnih financijskih okvira po nekim planovima, programima, idejama za koje ovog trena HS ne može niti naslutiti kako će oni izgledati jer sve što je bitno da bi se u obnovu moglo krenuti planira se rješavati naknadno mjerama vlade. A da vlada ima otprilike bilo kakvu ideju o tome kako će to izgledati onda bi naznake tih rješenja ugradila već sada u nacrt odredbi ovog zakona. O tome nema niti jedne jedine riječi. Očito je da se prilikom konstruiranja modela ovog zakona vladajući nisu niti prošetali Gradom Zagrebom, nisu obratili pozornost na nekretnine koje bi trebale biti obuhvaćene procesom obnove. Činjenica da je ovaj potres utjecao na živote svih nas, pa i one nekretnine koje možda ovog trena nisu pretrpjele vidljiva oštećenja, kao i njihovi vlasnici, imaju jednako pravo živjeti u, od potresa sigurnim ili barem sigurnijim zgradama nego što su to one sada. Program mjera trebao bi i o njima voditi računa.

Prioritet mora biti što hitnija, što hitniji povratak stanovništva u njihove domove u centar grada koji je najoštećeniji jer moramo izbjeći situaciju da nam se centar isprazni, ako jednom opusti bojim se da ćemo ga ikad više, teško ćemo ga ikad više napuniti. Dakle, radi se o povijesnoj jezgri zgrada, to je vrlo osjetljivo pitanje i zbog toga je potrebno definirati prioritete.

Amandman pod rednim br. 65 vlada ne prihvaća jer provedbene propise kao što smo do sada imali prilike već nekoliko puta naglasiti nije primjereno da donosi HS, donosit će ih Vlada RH na prijedlog nadležnog ministarstva kada govorimo o prijedlogu mjera i ne odnosno kao što smo do sada već i rekli, ne na prijedlog zavoda kojeg u konstruktu zakona uopće neće niti biti. Očitovanje predlagatelja.

Amandman pod rednim brojem 66 Vlada ne prihvaća. On je tematski gotovo identičan kao i prethodno navedenim amandmanima, dakle smatramo nesvrsishodnim da Sabor donosi i podzakonske akte, njih će donijeti Vlada na prijedlog resornog ministarstva. Povlačim amandman, naravno da bi kvalitetnije i transparentnije rješenje bilo da o ovako osjetljivoj temi donosi te akte Sabor međutim time bi se znatno produžila procedura, dodatno bi se pomaknuli rokovi početka obnove, interes je svih nas posebno građana Zagreba da obnova počne što je prije moguće tako da u tom cilju i interesu povlačim ovaj amandman. Amandman pod rednim brojem 67 Vlada ne prihvaća iz razloga jer se predloženim amandmanom nabrajaju pojedina načela koja su između ostalih a ovdje ne navedenih već propisana u postojećim zakonima te se uvode i novi pojmovi koji nisu određeni. Na taj način bi se nepotrebno suzila primjena drugih zakona i uveli pojmovi koji nisu određeni pojmovnikom ovog predmetnog zakona. A pardon, očitovanje, izvolite. Samo sasvim kratko, dakle, kratko obrazloženje ovog našeg amandmana, mi nismo kanili i mislimo da to nije slučaj dakle suziti primjenu predloženog zakona, mi smo upravo obratno htjeli integrirati načela i cilj javnih politika u provedbi ovog zakona, to je bio smisao ovog amandmana i molimo da se o njemu glasa. Obzirom da su obrazloženja potpuno identična, mislim da bi bilo dobro čuti podnositelja amandmana.

68, 69 i 70 Vlada ne prihvaća jer odredbama zakona ne treba ulaziti u detalje stručnog rada ovlaštenih osoba i prenormirati postupanja a ako se u provedbi odredbi ovog zakona pokaže potreba za detaljnijim propisivanjem nekih postupanja, takva mogućnost postoji u samom zakonu. Prepisivanjem konzervatorskih smjernica za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti, skraćuje se postupak provedbe ovog zakona na način da za svaku spomenutu zgradu nije potrebno tražiti posebne uvjete odnosno suglasnost konzervatora.

Dakle, zakonom treba iskazati plan da se izrade arhitektonsko-građevinske smjernice za definiranje projektnog zadatke obnove jer konstruktivni uvjeti iz čl. 16. stavka 1. alineje od 1 do 5 definiraju samo razine obnove konstrukcije zgrade iz tehničkog propisa ali ne i tehnologije obnove iz svake pojedine razine konstruktivne obnove koja značajno utječu na vrijednosti obnove unutrašnjosti zgrada odnosno stanova. Na njihovu funkcionalnosti kao i na vrijeme potrebno za dovođenje stanova u fazu useljenja. Obzirom na dugogodišnji proces i znatna financijska sredstva potrebna za urbanu obnovu a koja u ovom trenutku nisu osigurana, Zakon o obnovi bi morao omogućiti bar izradu smjernice i pripreme dokumentacije za proces urbane obnove a kako bi se prostor sagledavao cjelovito na razini povijesno-urbane cjeline grada Zagreba, na razini blokova, unutrašnjih prostora blokova i njihovih uređenja, zbog toga ostajemo pri amandmanu i tražimo glasovanje. Dakle naravno da tražimo da se ovaj amandman stavi na glasovanje. Prvo što treba ponoviti, riječ je o amandmanu kojeg su predložila strukovna udruženja. Mi kao saborski zastupnici barem iz perspektive kluba MOST-a smatramo da struku treba slušati i da smo ovdje kao njezini glasnogovornici a sada ću ovo s čime se slažem i šta je kolega rekao kao stručno objašnjenje, također prevesti u jedan širi okvir koji se tiče ponovno intencija samoga zakona. Naime, ako smo govorili o tome da treba građane zbrinuti i da nam je zakon nužan da bi ih vratili u njihove domove i da je potrebna nekakva hitna sanacija, ona se na što smo upozoravali još i prije nego što smo došli u ovaj parlament za vrijeme same kampanje, mogla dogoditi tako da se osigurao program mjere na temelju postojećeg zakonskog okvira bilo Zakona o gradnji, bilo Zakona o sanaciji posljedica prirodnih nepogoda o kojem sam govorila. Budući da se to nije dogodilo nego se išlo u izradu zakona zbog čega sada naši građani moraju čekat da bi mogli obnoviti svoje domove, onda treba odvojiti tu hitnu sanaciju od cjelovite urbane obnove koja je nama nužna da bi grad Zagreb konačno prodisao. Sada je zbog ovog potresa prisiljen na to ali to bi inače trebalo biti u nekakvom našem urbanističkom planu. Dakle, upravo ove smjernice koje se ovim amandmanom zahtijevaju ukazuju na taj jedan cjelovitiji pristup koji struka zahtijeva koji će nam konačno omogućiti da Grad Zagreb promislimo izvan pojedinačnih zgrada da ga gledamo kroz blokove stambene kroz cjelinu. Naime, da bi se to moglo potrebno je valorizirati svu baštinu Grada Zagreba vidjeti što je od toga prve kategorije, što zadržati, što se treba srušiti na koji način tu cjelinu promišljati. Struka je upozorila na potrebu cjelovite urbane obnove, potres je tu potrebu ubrzao, a ovim zakonom koji nije omogućio hitnu sanaciju koja je bila moguće i bez njega ono što jedino dobro koje može donijeti, a to je cjelovita urbana obnova se preskače. Zahvaljujem. Drago mi je da je veći broj saborskih klubova doslovno u svoje amandmana uvrstio ono što je rekla struka i da smo u svojim obrazloženjima zapravo doista postali njihovi pravi glasnogovornici. Nema potrebe ponavljati ono što su rekli moji prethodnici ja ću samo dodati još jedan bitan element. Dakle, ono na što je ukazala struka otvara i pitanje dodatnih modela financiranja ili sufinanciranja obnove koja bi ukoliko se ove smjernice usvoje Gradu Zagrebu dala jednu novu snagu, jednu novu vizuru, jednu novu opornost na vrijeme koje dolazi. Činjenica je da će obnova čak i ovakva koju ja smatram balzamiranjem tronulog, urušenog već davnih dana zapuštenog stanja jako puno koštati i nema smisla ulagati tako velika financijska sredstva da bi nakon obnove pogotovo centar grada i njegova povijesna urbana jezgra izgledala ovako kao što izgleda sada. Od određenih interpolacija naravno uz suglasnosti sa konzervatorskom strukom ne treba bježati, ali treba dati priliku i da mi obnovi Grada Zagreba damo jedan pečat našeg vremena i da kroz dodatne modele sufinancira otvaranjem ovih prostora, njihovom prenamjenom, negdje i nadogradnjom damo priliku privatnim investitorima da pomognu i da olakšaju financiranje obnove za koju, barem prema onom što smo jučer saznali o stanju financija u Gradu Zagreba, a vrlo vjerojatno ni stanje državnog proračuna ne stoji baš najbolje, jednostavno nećemo imati dostatnih sredstava što znači da će se umjesto brze, učinkovite obnove koja bi mogla uljepšati Grad Zagreb doći ćemo do toga da će trajati dugo i da ništa od očekivanja građana neće biti ispunjeno.

Pa ja isto ne bih ponavljao tehničke zahtjeve. Rekao bih nešto drugo o čemu sam govorio i prilikom rasprave o samom zakonu, a to je da ovakvim amandmanom zapravo smo mogli početi dugoročno i sa vizijom razmišljati o obnovi upravo povijesne jezgre Grada Zagreba jer ruku na srce i ne izgleda baš sjajno. Zagreb pretendira biti turističko središte što i je kroz advent i čitave niz drugih manifestacija, ali i kao, budući da turisti prolaze kroz njega, ali pogledajte samo Gornji grad koji je također povijesna urbana cjelina Grada Zagreba. Mahnite se malo od Ćirilometodske i od Markovog trga i vidjet ćete u kakvim stanjima su mnoge zgrade. Nisu nam baš na diku, nisu nam na pohvalu čisto vizualno govoreći, a kamoli onda statički, na svaki drugi način. Neke su i prazne, dakle te prostore treba maksimalno gledati i staviti u, u korištenje odnosno u pogon jer kako sam rekao ako se iz urbane povijesne cjeline izgubi stanovništvo ono će se teško vratiti. I zbog toga mislim da negiranjem odnosno odbijanjem ovog članka smo zapravo propustili to vizionarsko razmišljanje odnosno dugoročno razmišljanje o tome kakav Zagreb želimo, kakav Zagreb posebno u povijesnoj jezgri koja je i zaštićena kako ćemo ga obnoviti, kako ćemo ga staviti u funkciju i kako ćemo postići dakle i vizualno i funkcionalno korištenje stare povijesne jezgre. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim brojem 72. Vlada ne prihvaća iz razloga jer drži da je suprotan Članku 7., da je suprotno Člankom 7. da su obuhvaćene sve zgrade koje nisu zaštićene kulturno dobro, a ne samo zgrade u povijesnoj, urbanoj cjelini Grada Zagreba. Sad imamo opet identične, amandmane identičnog sadržaja 73., 74. Pa dakle, hvala, ovim amandmanom dakle željeli smo kao i mnogi kolege iz drugih klubova naglasiti važnost jedinstvene obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba u skladu sa konzervatorskim smjernicama gdje smatramo da zapravo i nastavno na naš prethodni amandman je potrebno zapravo horizontalno kroz ovaj zakon provesti različite politike i programe koji se provode bilo na urbanističkoj razini, bilo na razini zaštite kulturne baštine i da je izuzetno važno da zapravo zajedno sa Gradom Zagrebom naravno koji je prvenstveno nadležan za to odnosno Skupštinom Grada Zagreba se prvo definira dakle vizija razvoja grada i razvoja povijesne urbane cjeline Grada Zagreba kako će ona izgledati, a da program mjera koji će proizaći iz ovog zakona mora zapravo biti usklađen sa tim i pomoći da se ta vizija realizira kroz investicije namijenjene za obnovu, ali naravno sve u skladu sa konzervatorskim smjernicama iz istog razloga što zapravo smo konzultirali struku i dobili od njih konkretne naputke šta zapravo u zakonu treba osigurati da bi obnova bila u skladu sa.

Izvolite ministar, očitovanje. Obrazloženje je identično za sve amandmane. Smatramo da se predmetni programi koji se donose, obzirom da se financiraju sredstvima državnog proračuna te ih tako treba donositi Vlada, a ne Gradska skupština Grada Zagreba.

Pa mi ostaje pri amandmanu i smatramo da treba ojačati važnost programa cjelovite obnove povijesne i urbane cjeline Grada Zagreba i osigurati primjenu načela prostornog uređenja i tražimo glasanje.

Riječ je o tome da je potreban širi osigurač i širi konsenzus i ojačanje tog programa cjelovite urbane obnove, da nije dovoljno da ga sam zavod izrađuje koji inače, uzgred, budi rečeno, također, rekao da nije čekao zakon da bi pristupio obnovi pa ako službenim zavodima taj zakon nije bio potreban, zašto naši građani moraju čekati na njega. No, da se vratim na ono što je tema ovog amandmana. Dakle, mi tražimo ovdje da se to ojača sa gradskom skupštinom, a slično tome tražimo i da se sam program mjera ojača sa državnim povjerenstvom koje, ponovit ću je ova sama većina saborska prošle godine bila donijela kao ono koje će odlučivati o tome što činiti i kako raspodijeliti novce u slučaju prirodnih nepogoda. U tom povjerenstvu trebalo je biti 7 članova Sabora, danas takvo tijelo ne predlažemo nego je sve preneseno u ruke Vlade. Treba naš širi konsenzus i širi osigurači. U tom smislu, ovdje se zalažemo za gradsku skupštinu, a načelno oko programa mjera i svega ostaloga vratite Saboru ono što mu pripada i po zakonima koje ste vi donijeli?

Također, smatram da određene ovlasti treba imati i gradska skupština Grada Zagreba, ipak je to glavni grad svih građana RH, ali i prvenstveno i stanovnika grada Zagreba. Neprihvatljivo je da ključna rješenja donosi Vlada koja već po pristupu izradi ovog zakona pokazala da nema apsolutno nikakvu viziju kako bi naš glavni grad trebao izgledati. Sve to dodatno upućuje i na očite, kako bi to nazvala, a da ne zvučim grubo, a ne mogu reći da postoji namjera, ali postoji sljepilo na korupcijske rizike koje iz ovakvog modela proizlaze. I doista, apeliram na sve prisutne u ovoj dvorani, a sve one koji nas prate, da se zapitaju zašto isključivo Vlada treba biti ta koja ima ključ obnove u svojim rukama, a očito ju planira provesti po kriterijima, po idejama, za koje ovog trena ne znamo u čijem se prvenstvenom interesu provode, kako će se financirati, koliko će u konačnici koštati, koliko će dugo trajati i tko će na kraju procesa obnove i od svega toga izvući najveću korist. Pa kao što je i ministar rekao, zapravo u uvodnom obrazloženju, radi se o financiranju javnim novcem, odnosno državnim novcem i to ne bi trebala raditi Vlada iz razloga što je i kolegica prije mene rekla, Vlada je već pokazala i samim ovim zakonom, odnosno nekim odredbama u njemu da nema jasnu viziju kako želi razvijati Grad Zagreb. Uostalom, ako ćemo pričati o razvojnoj viziji, o tome kako se Zagreb treba razvijati i kako uostalom Zagrepčani žele da se Zagreb razvija, o tome bi trebao raspravljati, ako ne Hrvatski sabor, a onda Gradska skupština Grada Zagreba koja je za to nadležna i koja predstavlja volju građana Grada Zagreba. Prema tome, držim da bi bilo puno bolje da program cjelovite obnove povijesne i urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a da ga donosi Gradska skupština Grada Zagreba, ako ne već HS.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Evo ga, ja mislim, kolege su već izrekle većinu na ovome amandmanu. Mi smo taj amandman prenesli iz mišljenja struke. Mišljenja sam da je možda Vlada trebala intervenirati ako je bilo sporno da donosi Gradska skupština Grada Zagreba jer ona nije glavni financijer da se to preformuliralo i da potvrđuje jer neprihvatljivo je da Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba samo određuje obnovu povijesne i urbane cjeline Grada Zagreba bez potvrde gradske skupštine.

Amandmani pod rednim br. 78 Vlada ne prihvaća jer isto nije potrebno i ne doprinosi ostvarenju cilja u predmetu ovog zakona. Dakle, mi stručni savjet imamo u konstruktu zakona i stvarati još jedno tijelo slične savjetodavne uloge, mislim da ne bi imalo nikakvoga smisla. Dakle, mi smo željeli, što na neki način kolege naglasile, da u cilju povećanja transparentnosti i poboljšanja kvalitete izvedbe onoga što je povijesno-urbana cjelina grada Zagreba, a to je područje od strateškog, ne samo zagrebačkog nego i nacionalnog interesa, dakle da druga državna tijela uprave mogu imati pravo nekakve kontrole i sudjelovanja u programu te obnove, dakle ne stvaranje nekog dodatnog tijela nego samo kvalitetnija i bolja suradnja između zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba sa Stručnim savjetom za obnovu, a po potrebi i drugim javnopravnim tijelima i osobama. Dakle, ne znam gdje ste iščitali želju za osnivanjem nekog novog tijela, apsolutno smo protiv povećanja administracije i apsolutno smo protiv toga da dodatno širimo i ovako hipertrofirani državni aparat nego upravo suprotno, samo sa željom da u transparentnosti u kvaliteti postignemo najbolje moguće.

Amandman pod rednim brojem 79 Vlada ne prihvaća iz razloga jer ovim zakonom nije predviđeno osnivanje zavoda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije pa stoga nije ni moguće u nadležnost nepostojeće ustanove staviti izradu programa cjelovite obnove. Hvala vam lijepa. Dakle, sasvim slično kao u jednom od prethodnih naših amandmana, sličan je stav, slično je obrazloženje.

Ostajemo pri tom amandmanu, ali uz isti komentar kao maloprije za amandman 65, dakle želimo da se o njemu glasa, ali naravno uvjetno jer ukoliko se ne prihvati naš amandman danas raspravljen pod rednim brojem 3 onda i ovaj postaje bespredmetan.

Amandman pod rednim brojem 80 Vlada ne prihvaća iz razloga jer ovim zakonom kao što je i u prethodnom obrazloženju nije predviđeno osnivanje zavoda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije pa stoga nije ni moguće pa stoga nije ni moguće propisati djelovanje stručnog savjeta za obnovu unutar spomenutog zavoda. Dakle sasvim slično kao prethodno. Kao što smo u prethodnom amandmanu želi izbjeći preklapanja nadležnosti raznih tijela i institucija, tako i ovdje. Zapravo ovim amandmanom smo u skladu sa jednom konzistentnom koncepcijom željeli pozicionirati djelovanje stručnog savjeta i naravno ostajemo i pri tom amandmanu jer on čini cjelinu svih naših prijedloga, on je dio cjeline svih naših prijedloga u tom smislu je bio potreban, a njegov status je isti kao i prethodni.

Amandman pod rednim brojem 81 Vlada ne prihvaća jer nije svrsishodno i ne doprinosi boljem zakonskom rješenju da stručni savjet umjesto Vlade osniva Sabor. Uvaženi gospodine ministre. Neki imaju selektivno pamćenje, a vi imate selektivnu potrebu da ne obrazložite zašto odbijate moje amandmane koji se sastoje od više dijelova, pa tako i ovaj sastoji se od dva dijela. Prvi dio se odnosi na ovo što ste rekli. Kažete da nije svrhovito, pazite sad, da nešto osniva Sabor. A znate zašto nije svrhovito? Jer bi onda morali doći onda pred nas, obrazložiti i slušati naše primjedbe, prijedloge i sugestije kako popraviti ono što predlažete. Iz vašeg kuta gledanja nije svrhovito, iz kuta gledanja nas zastupnika i čitave hrvatske javnosti i transparentnosti postupka osnivanja savjeta, ne samo da je svrhovito nego je i nužno. Zbog toga je vaše obrazloženje zašto ne prihvaćate da Sabor osniva i imenuje savjet neprihvatljivo. Međutim, žao mi je što niste odgovorili i na drugi dio amandmana koji se odnosi na sastav tog savjeta.

Predsjednik se imenuje iz reda državnih dužnosnika, jedan zamjenik se imenuje iz Ureda predsjednika Vlade RH, a drugi iz reda dužnosnika ili službenika Grada Zagreba. Po jedan član i njegov zamjenik imenuju se iz reda stručnjaka ministarstva, ministarstva nadležnog za kulturu, stručnjaka zaposlenika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, HGK, obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Društva arhitekata Zagreb, Hrvatskog inženjerskog saveza i Instituta za povijest umjetnosti, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, Geofizičkog odjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog instituta, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fonda za obnovu. Pa moj amandman upravo je išao u smjeru toga da ako imamo Hrvatsku gospodarsku komoru u savjetu bilo bi nepošteno i diskriminatorno isključiti Hrvatsku obrtničku komoru budući da mnogi poslovi koji se obavljaju dakle u građevinarstvu i u završnim radovima građevinarstva egzistiraju na tržištu u obliku obrta, a ne u obliku trgovačkih društava. Tako da mislim da je ta nepravda ispravljena. Drago mi je da je obrtnička komora uvrštena u savjet, drago mi je da su još neke stručne institucije koje su trebale biti unutra, žao mi je što recimo nema sindikata to dijelim sa kolegom Peđom, ali mogu živjeti sa ovim.

Kluba zastupnika SDP-a. Amandman pod rednim brojem 83. Vlada ne prihvaća jer se drži da u stručnom savjetu ne treba biti predstavnik upravitelja zgrada, uz to napominjemo da je kao član stručnog savjeta predviđen predstavnik Pravnog fakultet dakle u samom stručnom savjetu bit će zastupljena pravna struka.

I to je bila ideja ovog amandmana, da dobijete nekoga iz stvarnog realnog sektora koji će se baviti provedbom toga odnosno praktički onoga koji će upravljati time ispred suvlasnika. Tako da ne prihvaćam vaše obrazloženje. Zahvaljujem na ovome što ste stavili Pravni fakultet odnosno vjerojatno nekoga tko će s pravne strane to moći pratiti kvalitetnije. Evo, tražimo glasanje. Dakle, obzirom na prihvaćenost Amandmana 82. u djelomično, u izmijenjenom obliku smatramo da smo intenciju Amandmana broj 84. istime već prihvatili. Možete to shvatiti djelomično i cinično budući da je nejasno čemu ovaj savjet jer ja ću podsjetiti vi ste u ovom savjetu nabrojali listu lijepih želja gotovo sva važna strukovna udruženja. Ista ta strukovna udruženja su vam već poslala svoje amandmane da vam kažu što ona stručno smatraju da ovom zakonu nedostaje, a vi ste ih odbili. Pa vrlo je cinično od vas da ih u savjetu navodite kao one čije ćete savjete uvažavati. Ja bih vam na tom tragu onda predložila da taj savjet također možda donosi nešto tipa preporuke, slično što se događa i trenutno i u epidemiološkoj situaciji koja je zabrinjavajuća, a da nitko ne zna, a ovo govorim iz usta pravne struke s kojom sam se konzultirala što točno preporuke znače. Dakle, jednako tako uloga savjeta kojom vi ovdje nominalno dajete na važnosti, a isti taj savjet neformalno koji se sam konstituira uoči donošenja ovog zakona ste već odbili odbijajući njegove amandmane čisti je performans, pa možete što se nas tiče i izbrisati cijeli stavak. A što se tiče pravne struke da budem konkretna, koju smo ovdje tražili, pa budući da se korupcija u svim izvješćima u pogledu Hrvatske najviše referira upravo na građevinski sektor ne bi bilo zgorega da u samom savjetu stoji netko tko dobro poznaje kazneno pravo jer imajući u vidu kako sada negirate struku nije, nije teško za pretpostaviti da će nam baš takvi stručnjaci trebati.

Dakle, Amandman pod rednim brojem 85. Vlada ne prihvaća jer se, držimo da je u stručnom savjetu ne treba niti predstavnik ministarstva nadležnog za pravosuđe, dakle u savjet smo uključili pravnu struku kao ni predstavnik Državne geodetske uprave jer je predstavnik Ministarstva gospodarstva već u savjetu. Također smatramo da smo uključivanjem predstavnika na sam stručni savjet Pravnog fakulteta zadovoljili djelomično intenciju ovoga amandmana. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre ovako, ako je riječ o stručnom savjetu koji obavlja savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi ovoga zakona mi smatramo da je potrebo uključiti ljude koji na terenu će provoditi ove odredbe, a onda načelno govorimo o pripadnicima Ministarstva pravosuđa stručnima u Zakonu o zemljišnim knjigama i Zakonu o vlasništvu te stručnjacima iz Državne geodetske uprave iz razloga što će oni sa svojim znanjima ubrzati provedbu samih odredbi. Ja ću vam samo ukazati na problematiku eventualno uklanjanja građevine zbog rekonstrukcije. Znači tu imamo sami upis uklanjanja iz katastra, upis u zemljišne knjige i onda je to veoma komplicirano, a ako znamo da je tu jako puno i vanknjižnog vlasništva definitivno struka sa terena bi trebala biti uključena u samu provedbu ovog zakona jer bi time definitivno ubrzali cijeli proces, a to je u cilju ovog zakona i građana grada. 86. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Dakle, prihvaćanjem amandmana br. 82 u izmijenjenom obliku i uvrštavanjem stručnjaka GO fizičkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu smatramo da smo prihvatili amandman 86 u izmijenjenom obliku.

Zahvaljujem.

Dakle, mi u Klubu zeleno-lijevog bloka nismo bili uvjereni budući se radi ovdje o ekspertnom tijelu, nismo bili uvjereni da je nužno u ovaj savjet uključivati i Hrvatsku udrugu poslodavaca kad je već međutim tako potpuno identično kao što je argumentirao kolega Grbin, mi smo iz istog razloga predložili da u savjet bude uključen, budu uključeni i sindikati, u tom smislu je ovaj amandman za nas bio potreban i ostajemo pri njemu i molimo da se o njemu glasa. Amandman pod rednim br. 88 vlada ne prihvaća iz razloga jer se programi mjera izrađuju u suradnji sa stručnim savjetom, a odluke donose u upravnom postupku, a u skladu sa programima mjera koje ćemo raditi sa stručnjacima stručnog savjeta.

To znači da može dati, dakle stručni savjet može dati svoje mišljenje o svim programima, a posebno o Programu cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, kao i odlukama fonda za obnovu o kojima može ovisiti uvažavanje i provođenje stručnih kriterija. 89. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman pod rednim br. 89 vlada ne prihvaća iz razloga jer ovim zakonom nije predviđeno osnivanje Zavoda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, pa stoga nije ni moguće administrativno tehničke poslove stručnog savjeta obavljati u okviru spomenutog zavoda. Dakle, potpuno iz istog razloga samo naravno sa potpuno suprotne pozicije mi ostajemo kod ovog amandmana, on je stvaran sa našom koncepcijom potpuno analogno kao što je to bio slučaj sa nekolicinom prethodnih amandmana. Mi smo smatrali, dakle da, da je ovaj amandman potreban radi definiranja i pozicioniranja uloge zavoda kako smo mi vidjeli konceptualno ovaj zakon i dakle, i ostajemo i pri ovom amandmanu i molimo da se za njega glasa. Amandman pod rednim br. 90 vlada ne prihvaća iz razloga jer nije prihvaćen ni amandman da stručni savjet osniva sabor nego ga osniva vlada kojoj je u stvari stručni savjet i odgovoran u svom radu.

Govoreći o ovom zakonu predsjednik Vlade RH rekao je da će obnova u svojoj ukupnosti koštati preko 80 milijardi kuna. Govoreći dalje o dijelu kojeg će sufinancirati tijela javne vlasti, dakle RH, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija, govorili smo, ako se ne varam, o iznosima većima od 40 milijardi kuna. Ako pretpostavimo da bi obnova mogla trajati 10-tak godina ovdje se radi o pojedinačno najvećoj investiciji vjerojatno u povijesti RH, mislim da ćemo se oko toga složiti. Ako imamo pojedinačno najveću investiciju u povijesti RH onda bi bilo logično, bez obzira na to hoće li savjet ustanoviti Vlada RH ili HS, da se izvješće savjeta, a savjet je, ponovit ćemo, ključno tijelo u obnovi jer sudjeluje u izradi ključnog dokumenta u obnovi, a to je program mjera, onda bi bilo logično da savjet jednom godišnje podnosi izvješće HS. To izvješće bi omogućilo i nama i građankama i građanima Grada Zagreba, ali i čitavoj hrvatskoj javnosti jer ovu obnovu plaća čitava RH, da barem jednom godišnje na jednom mjestu pročitaju sve relevantno o obnovi i da o tome provedemo raspravu. Međutim, vi to odbijate jer očito vam transparentnost ne samo da nije na prvom mjestu nego je vjerojatno i za vas nerazumljiv pojam. Zbog toga tražim glasanje o ovom amandmanu.

O suštini predmetnog amandmana imali smo već provedenu raspravu pod jednim drugim brojem, ali u pojmovniku pod točkom 10 definirani pojam stambeno poslovne zgrade u ovom smislu, u smislu ovog zakona tretirana na potpuno identičan način ili podrazumijeva i poslovno stambenu zgradu.

Ostajemo i kod onog obrazloženja koje smo istaknuli u svim prethodnim amandmanima. Čini mi se da iz svega što smo do sada čuli od strane vladajućih, jasno je koliko su bile pomalo i licemjerne one vaše uvodne napomene, kako ćete prilikom kreiranja ovog zakona biti otvoreni, ne samo konstruktivnim prijedlozima koji dolaze iz oporbe nego i prema zahtjevima struke. Sam zakon je postavljen na krive temelje, kompletnu obnovu usmjerava u potpuno krivom i promašenom smjeru i očito je da jedna jedina namjera vladajućih bila ta da kontroliraju kroz fond, kroz jedan protočni bojler distribuciju financijskih sredstava za koje ovog trena ne znamo niti kako će biti pribavljana, iz kojih sredstava, kako ćemo u konačnici otplaćivati dugove kredita koji ćemo povodom obnove morati podignuti, kako će se ta financijska sredstva distribuirati, kojim redoslijedom i kao što sam rekla, tko će bit krajnji korisnici navodno obnovljenih nekretnina. Ponovo ću istaknuti ono što su rekli predstavnici struke, a isto tako, i brojni zastupnici iz različitih klubova. Hitna sanacija se trebala odvojiti od ovog zakona, i ona se mogla provesti po postojećim propisima, za to nisu postaje apsolutno nikakve prepreke. Dakle, ponovno postavljam jedno pomalo retoričko pitanje.

Amandmane pod rednim brojem 92, 93, 94, 95, 96 i 97 Vlada prihvaća. Postaju sastavni dio zakona.

Predmetne amandmane Vlada ne prihvaća iz razloga jer su ovim zakonom razdvojena postupanja u obnovi zgrada i obiteljskih kuća zbog potpuno drugačijih uvjeta u kojima se one nalaze pa stoga ne nalazimo mogućim primijeniti kombiniranu metodu jedne takve obnove. Poštovani ministre, ne razumijem zašto ne možete prihvatiti ovaj amandman kada radite konstruktivnu obnovu, ako išta znate o konstrukciji, tada će se vrlo vjerojatno, vrlo često pojaviti rješenja gdje ćete moći dodatkom nekakve nosive, nosivog elementa premostiti postojeću konstrukciju i na jeftiniji način sanirati objekt. Ovakvim vašim rješenjem vi praktički onemogućavate kakvu mogućnost, odnosno tražite da se sve izvodi u apsolutno postojećim gabaritima. Uz to, takva logika nalaže na to da je moguća u istom postupku dogradnja, s tim da se ovdje govori o skladu sa prostornim planovima, što moram priznati, nema smisla. Jer ako nešto možete napraviti u jednom, u dva postupka, zašto to ne biste mogli napraviti u jednom. Pogotovo ako vam je to sumarno jeftinije. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Da ne ponavljam sada argumente koje je naveo kolega prije mene, također, ćemo tražiti glasovanje da se ove dvije točke stave također u tekst zakona.

amandmanima ti nedostaci ne mogu ispraviti, no amandmane koje smo iznijeli, iznijeli smo između ostalog kako bismo na taj način ukazali na sve probleme na ukazuje struka pa ću neovisno o tome kako će se o amandmanima i o cijelom zakonu glasati, osvrnuti na ovaj amandman i što smo s njime htjeli postići. Dakle, smatramo da je potrebno utvrditi potpuni obujam radova i trošak obnove kako one koje tereti pojedinca, tako i one koji će biti plaćeni na teret države i grada, do pune upotrebljivosti zgrada. Dakle, građani prije nego što se upuste u obnovu, prije nego što se prijave na projekt ili mjere, moraju znati koliko to njih u konačnici košta, uključujući one krajnje završne radove. A za provedbu tehničko financijske kontrole potrebno je moći usporediti i različita rješenja i različite varijante i tu se ponovno vraćamo na one alternativne modele financiranja o kojima ovaj prijedlog zakona uopće ne vodi nikakvih računa.

Svrha ovog amandmana je bilo da se omogući dogradnja zgrade u skladu sa važećim urbanističkim planovima. Potrebno je omogućiti da se temeljem projekata obnove usporedno s projektima uklanjanja i izgradnje nove zgrade izvrši ocjena isplativosti jedne ili druge vrste zahvata te donese odluka o optimalnoj vrsti zahvata. Izvolite. Dakle 102 amandman je suštinski potpuno identičan kao i prethodni, tako da je i obrazloženje u potpunosti isto.

Amandman pod rednim brojem 103 Vlada ne prihvaća iz razloga jer je st. 3. čl. 16. obuhvaćena obnova svih vrsta zgrada pa i onih koji se nalaze u povijesnoj cjelini Grada Zagreba. Želja nas predlagajući ovaj amandman je da ukažemo na specifičnost centra Zagreba koji je blokovski izgrađen i povijesna je jezgra našeg građa, a sa ovim našim prijedlogom amandmana bi dobili to da bi se sredstva uložena u obnovu Grada Zagreba kao i građevinski zahvati koji bi se radili bili najracionalniji i najkorisniji i iza toga se ne bi dogodilo da zgrade koje se obnove u ovoj obnovi koje se planiraju obnoviti da nakon obnove budu u goroj situaciji što se tiče rizika od moguće novog potresa nego kako su bile u trenutku prije potresa.

Amandman pod rednim brojem 104 Vlada ne prihvaća i ne nalazi potrebitim da se na ovakav način skraćuju odredbe koje su u ovom zakonu jasno i nedvosmisleno definirane. Sad vaše obrazloženje je potpuno kontradiktorno jednom prethodnom gdje smo mi u jednom od naših prethodnih amandmana reagirali na vaše uvođenje pojma obnova konstrukcije zgrade, novo uvedenog pojma u člancima 17. i 18. kojeg u čl. 3. uopće niste definirali. Tad smo skrenuli pažnju na to, vi ste rekli da to nije potrebno. Sad smo upravo u ovom amandmanu sugerirali da se taj termin kojeg ste vi uveli negdje usred tijela zakona iskoristi upravo radi konciznosti i preciznosti izričaja, sad pak kažete da za to nema potreba. Druga stvar koju sam htio napomenuti u vezi s ovim amandmanom je činjenica da njega sad dakle da ovaj članak odnosno stavak ovog članka treba promijeniti i u skladu s nečim što je Vlada usvojila.

Mi smo intervenirali rekavši da popravak ne konstrukcijskih elemenata treba provesti u skladu sa tehničkim propisom, Vlada je to prihvatila pa u tom pogledu je konzistentno tu formulaciju promijeniti i ovdje. I konačno još bih skrenuo pažnju na kraj ovog stavka gdje se kaže da se obnova vrši u skladu s tehničkim propisom ako ovim zakonom nije propisano drukčije, a ovim zakonom nije propisano drukčije i ne bi trebalo biti pa u tom smislu ovaj kraj rečenice je višak. Dakle, zbog svega navedenog mislimo da je ovaj amandman itekako na mjestu, itekako potreban ostajemo pri njemu i molimo da se o njemu glasa.

Amandmani su sličnog sadržaja, dakle amandmane pod rednim brojem 105, 106, 107, 108 Vlada ne prihvaća smatrajući da je čl. 16. jasno i nedvosmisleno uređen i nema ga potrebe u ovom trenutku mijenjati niti nadopunjavati. Ne prihvaćanje ovog amandmana ustvari pokazujete koliko ne razumijete donošenja odluka vezano uz ovaj zakon o obnovi jer ako nekome ne prepustite mogućnost da bira između različitih varijantnih rješenja da bi vidio na koji način i sa kojim troškovima će doć do cilja, tada ustvari idete u put za koji ne znate koliko će koštati. Ovim amandmanom vam se nudila mogućnost da napravite varijantna rješenja gdje će tada s jedne strane država koja financira 80%, s druge strane građanin koji financira 20% konstruktivne obnove i cijelu onu završnu obradu svoje nekretnine, moći odabrati što mu se više odnosno koje varijantno rješenje mu se više isplati.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre i poštovane kolegice i kolege. Naravno da se ne slažemo sa stavom gospodina ministra i tražit ćemo glasovanje ovog amandmana. Predložili smo da projekt obnove Zagreba za cjelovitu obnovu i potrebni projekt ovisno o stupnju oštećenja budu organizirani ono što smo i naveli u smislu projekta iz razloga što baš financiranja idu iz 3 toka i tehničko financijska kontrola jedino u ovom obimu i u ovom iznosu koliko zapravo iznosi ova obnova može biti praćeno jedino na nivou projekta. Također smatramo da činite veliku pogrešku šta ne prihvaćate ovaj amandman iz razloga što je baš u ovom amandmanu bilo moguće spojiti tu tehničko financijsku komponentu gdje bi s jedne strane arhitekti, građevinari, statičari i svi ostali mogli pratiti svoj dio posla, dakle svi oni materijali koji bi bili upotrijebljeni za obnovi dok bi s druge strane financije mogle pratiti potrošnju i transparentno to objavljivati prema građanima RH. Nadalje, ono šta je ispušteno općenito u samoj strategiji što će se dotaknuti ko i seizmičkog certifikata je nešto šta nam se zove tehnološka knjiga što je bio jedan talijanski, to je bilo talijansko rješenje njihovih potresa gdje su zapravo navedeni, to je jedna baza podataka gdje su navedeni imovinski pravni odnosi, izgradnja, sve nekakve preinake koje bi sad u ovom trenutku bile prijeko potrebne jer bi nam bila baza za nadogradnju sa ovim projektima. I smatramo da bi ovaj amandman stvarno trebalo prihvatiti. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora ako mogu samo uz jedno dodatno pojašnjenje spojiti Amandmane pod rednim brojem 105., 106., 107., 108. i 109. iz jednostavnog razloga jer smo mi Amandman pod rednim brojem 109., a sadržaj je približno isti svih ovih amandmana spremni prihvatiti u izmijenjenom obliku na način da se Članak 16. iza stavka 8. nadopuni stavkom 9. a koji bi onda glasio u stavku 9.: „Poslovima redovite uprave iz stavka 8. ovoga članka smatraju se i odluka suvlasnika o obnovi, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i isplata novčane pomoći.“ što u ovom trenutku bitno mijenja konstrukciju i amandmana odnosno moj odgovor i elaboraciju Amandmana 105., 106., 107., 108. i Amandmana 109.

Dakle, Amandmani pod rednim brojevima 105., govorimo o Članku 16., dakle govorimo o stavcima 8. i 9. i u nekim od amandmana predloženim u stavku 10. ako bi se neki prethodno podneseni amandmani usvojili.

Klub SDP-a sam rekao.

Mi smo spremni amandmane prihvatiti u izmijenjenom obliku na način da se u Članku 16. iza postojećeg stavka 8. dodaje novi stavak 9. koji glasi: „Poslovima redovite uprave iz stavka 8. ovog članka smatraju se i odluka suvlasnika o obnovi, gradnji zamjenske obiteljske kuće i isplati novčane pomoći. Smijem potpredsjedniče, ispravite me ako griješim, na počeku je predlagatelj rekao da odbija amandmane jer Dakle, uključivo i Amandman 109. koji onda u bitnome mijenja sve ovo što je izrečeno u amandmanima od 105. do 108. SDP, Klub SDP-a.

Dobro.

U redu, znači postaje sastavni dio, ok. Amandman pod rednim brojem 110. Vlada prihvaća. Prihvaća, postaje sastavni dio. Klub zastupnika SDP. Dakle, Amandman pod rednim brojem 111. Vlada ne prihvaća iz razloga jer se izvođenje radova iznad razine iz tehničkog propisa ne mogu derogirati odredbi Zakona o vlasništvu nego samo u slučaju obnove u skladu sa tehničkim propisom. Poštovani ministre tu se radilo o tome da kada se ide na razinu više sanacije da se poslovima redovite uprave smatra ono odluka o tome da se ide na višu razinu obnove od one koja je određena vašom odlukom.

Dakle amandmane pod rednim brojem 112, 113, 114, 115 i 116 Vlada ne prihvaća, elaboracija odnosno obrazloženje će biti isto a ne prihvaća je seizmički certifikat nužno uvesti za sve zgrade koje se obnavljaju a ne samo za zgrade razine 3 ili više a sukladno tehničkom propisu. Očitovanje, Klub zastupnika SDP-a.

Ne slažemo se međutim naš komentar bi bio da je seizmički certifikat kao takav prijeko potreban u svakoj novogradnji gdje bi stručnjaci s obzirom da se nalazimo na području gdje je vrlo izražen potres što smo imali prilike vidjeti u našem Dubrovniku i Stonu, prijeko potrebno da struka izda za seizmički certifikat koji je bi bio sukladan važećim propisima, prije svega Eurkod 8 koji se odnosi na potrese ali ne samo to, mislim da je prijeko potrebno nešto što smo već dotaknuli iz kluba MOST-a a to je ta tehnološka knjiga koja bi obuhvaćala ne samo i seizmički certifikat nego i certifikat obnove dakle konstrukcijski certifikat i sve nekakve preinake koje su bile na samoj zgradi i mislimo da je sa ovim zakonom propuštena prilika da stvori jedna kompletna baza podataka koja bi bila recimo jako upotrebljiva primjerice u jednom Markuševcu gdje se nalaze zgrade i objekti koji su nelegalno izgrađeni.

Mi ostajemo kod ovog amandmana, tražimo da se o njemu glasa ali ja ću baš na ovom primjeru objasniti da čak i da ste amandman usvojili i prihvatili, problem ne bi bio riješen, dakle ne ma tog amandmana, ponovit ću to koliko god puta treba, koji može ispraviti temeljno loš i krivo usmjeren zakon. Dakle, puno smo govorili prilikom prvog čitanja i drugog čitanja zakona o solidarnosti a ne primjećujemo da se kroz brojne odredbe krši osnovno ustavno načelo jednakosti građana. Dakle na primjeru dvije fotografije, postavit ću pitanje, šta je sa šansama ostalih gradskih kvartova i neoštećenih nekretnina i to ne samo u Zagrebu nego i u ostatku Hrvatske? Dakle imaju li pravo vlasnici nekretnina primjerice na Trešnjevci a tako i u ostalim dijelovima Hrvatske koji se također nalaze u velikom riziku od potresa, od kojih tražimo da sufinanciraju obnovu oštećenih nekretnina u gradu Zagrebu, dakle možemo li ih tražiti da jačaju mehaničku otpornost pojedinih zgrada od potresa koje će dobiti ovaj seizmički certifikat i time će biti u boljem položaju na tržištu, kod prodaje nekretnina, kod davanja tih nekretnina u zakup, kod korištenja tih nekretnina u određene poslovne namjene pa čak i kod sklapanja polica osiguranja od novih potresa. Dakle, te nekretnine će bit u povoljnijem položaju a takvu istu mogućnost neće moći dobiti primjerice one nekretnine koje su građene od cigle i koje u ovom trenutku sasvim sigurno nemaju adekvatnu sigurnost od novih potresa koji u bilokojem trenutku na području grada Zagreba a tako i na područjima u ostatku Hrvatske prijete. To se događa kada Vlada kao predlagatelj zakona ne zna što mu je činiti a onda Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo na to šutke pristaje. Dakle, ovaj amandman kao i dosta drugih koje sam podnio je zapravo predložila struka jer nemam razloga ne vjerovati im i nemam razloga sumnjati zapravo da je namjera bila itekako dobro budući da dolazi kažem, od struke i zbog toga ostajem pri amandmanu i tražim glasanje.

Amandman pod rednim brojem 117 Vlada ne prihvaća iz razloga jer je tim stavkom propisana razina projektiranja obnova konstrukcije zgrada. Poštovani g. ministre, stavak 2. čl. 18. i naš amandman i vaše obrazloženje, zapravo svi zajedno to pokazuje da je Vlada kao predlagatelj i nepažljivo pisala zakon a bome nepažljivo i čitala naš amandman.

Sad međutim nakon što ste odbili to uvrstiti u definiciju, faktički ovim stavkom 2. čl. 18. priznajete grešku i činite točno to što smo mi predlagali u prethodnom amandmanu.

Amandman pod rednim br. 124 vlada ne prihvaća iz razloga jer u izradi projekta cjelovite obnove zgrada nije potrebno sudjelovanje restauratora koji imaju sasvim drugačiju zadaću i smisao. Naime, smatramo ovim predloženim amandmanom da je potrebno da svi ključni sudionici obnove moraju imati licencu nadležnog ministarstva, te da je radi obnove kulturnog dobra potrebno uključiti i ovdje i restauratore.

Amandman 130 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Postaje dio zakona.

Ukoliko obnova nije cjelovita nadzorni inženjer izdaje završno izvješće koje se smatra uporabnom dozvolom iako se nisu ispunili svi temeljni zahtjevi za građevinu što je protivno Zakonu o gradnji i svim tehničkim propisima iz područja o gradnji i prostornog uređenja.

Postaju sastavni dio zakona. Amandman pod rednim br. 138 vlada prihvaća. Postaje sastavni dio. Amandman pod rednim br. 139 vlada ne prihvaća iz razloga jer su prava iz čl. 27. vezana uz neposjedovanje druge useljive kuće ili stana. Poštovani g. ministre, poštovani kolegice i kolege. U čl. 5. st. 3. određeno je da vlasnici oštećenih stanova imaju pravo na obnovu i to na način da država i grad sudjeluju sa 80% potrebnih sredstava, čak i uz uvjet da su vlasnici druge ili drugih nekretnina na području zahvaćenom potresom. Ne samo to, nego takvi vlasnici koji posjeduju više nekretnina na području zahvaćenom potresom imaju pravo i na obnovu tih nekretnina, doduše samo sa 50%-tnim učešćem države i grada. Nasuprot tome, u ovom članku, u ovom stavku na kojeg smo uložili amandman vlasnici obiteljskih kuća koje su ne oštećene nego uništene posjeduju li drugu nekretninu diskvalificirani su od subvencije države i grada u izgradnji zamjenske kuće. Mi mislimo da su te dvije odredbe u apsolutnoj suprotnosti jedna s drugom, apsolutno ne razumijemo vaše obrazloženje, ne možemo razumjeti logiku s kojom ostajete uz ovaj originalno napisani stavak ovog članka.

Također ostajemo pri ovome jer financijska rješenja ne bi trebalo doslovno prenijeti na … svih dijelova svakog domaćinstva već se zakonom može i treba regulirati projekt cjelovite obiteljske kuće veličine koja je postojala prije potresa.

Ministre izvolite. Amandman pod rednim brojem 144, 145, 146, 147 i 148 Vlada ne prihvaća jer gospodarske i pomoćne građevine uz stambene zgrade nisu predmet obnove ovog zakona obzirom na financijske mogućnosti. Pa svakako nije sporno da će vlasnici zamjenskih kuća i u budućnosti trebati ostale gospodarske i stambene sadržaje koje su nekada imali i da će ih pokušati izgraditi ponovno vlastitim sredstvima ili nekako drugačije. Zašto bi se zakonom o obnovi trebalo vlasnicima osiguravati cjelovite projekte s građevinskom dozvolom … pardon, a izgraditi samo zamjensku cjelinu obiteljske kuće koju je moguće financirati ovim zakonom. Dakle, u prijevodu projekti da, ali onda obnova ne, već samo ono što je nužno potrebno za stanovanje. Slažem s ovdje rečenim, dakle trebamo biti realni u trenutku donošenja ovog zakona i predvidjeti potrebe naših građana i na njih ovim zakonom odgovarati. Izrazila bih osobito zadovoljstvo time što je oporba gotovo unisono prihvatila prijedloge struke, jednako kao što bih još jednom htjela istaknuti paradoks toga da Vlada u samom zakonu propisuje stručni savjet koji će ta ista struka činiti, a sama već sada prijedloge struke ovdje i ovime negira. Ostajete pri zahtjevu za glasovanje? … [[Upadica se ne razumije.]] 146. amandman Klub zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a. Obrazloženje je identično kao što su ga iznijela moja dva prethodnika, doista je riječ o nečemu što smo i mi čuli od onoga što nam govori struka. Dodat ću samo jedan mali detaljčić, a tiče se financijskih okvira i financijskih mogućnosti, paradoksalno je da Vlada baš kod ovog amandmana pozvala na to da ga odbije iz razloga što za ono što mi predlažemo nisu osigurane i ne postoje financijska sredstva, a mi ne znamo postoje li financijska sredstva za kompletnu obnovu o kojoj mi sada ovdje govorimo i o onim iznosima s kojima se licitiralo bez ikakvih konkretnih podataka i analize već prilikom uvodnog izlaganja predlagatelja. Ne bih ponavljao obrazloženje ono je identično kao obrazloženje koje sam imao u ime kluba, isto ostajem pri amandmanu i tražim glasanje. Izvolite ministre. Amandmani pod rednim brojem 149, 150 i 151 Vlada ne prihvaća jer smatramo ih nepotrebnim obzirom da smatramo da smo čl. 30. st. 3. jednoznačno odredili i nedvosmisleno uključili sve aktere koji su ovlaštene osobe u procesu obnove Grada Zagreba i zgrada uništenih potresom u susjedne dvije županije.

Ne bi bilo zgorega da koji puta vladajući malo detaljnije obrazlože svoje odbijanje ovih amandmana jer čini mi se što dalje odmičemo s ovom raspravom sve je više nepoznanica, sve je više dvojbe. Doista se postavlja pitanje što iza ovog zakona u konačnici stoji i na koji način Vlada misli donositi i propisivati kriterije kako će se distribuirati i kontrolirati utrošak financijskih sredstava kod obnove. Amandman pod rednim brojem 152 Vlada ne prihvaća iz sličnog razloga, dakle smatramo ga potpuno nepotrebnim i smatramo da smo čl. 30. st. 4. jednoznačno i nedvosmisleno odredili sve ono što je predmet čl. 30. Iskoristit ću ovu priliku budući da mi je ovo zadnji amandman samo da kaže, evo u svojoj parlamentarnoj karijeri od devet godina ovo je prvi zakon i prvi amandmani koje mi Vlada prihvaća. Dakle imamo neke pomake, ajde to je nešto pozitivno.

Amandman pod rednim brojem 154 Vlada ne prihvaća jer ga smatramo u potpunoj suprotnosti s osnovnim ciljevima ovog zakona.

Amandman pod rednim brojem 155 Vlada ne prihvaća jer je Vlada ranije donesenom odlukom o novčanoj pomoći za opravdane troškove nužne zaštite zgrada odredila izvore i iznose sredstava za te izvore. Ovako, Vlada je odredila izvore i odredila je ukupni iznos pomoć, međutim, ono što Vlada nije odredila i što mi tražimo da se odredi ovim zakonom, a to je koliko svaka zgrada, odnosno svaki vlasnik ima pravo na sudjelovanje države i grada u troškovima popravaka. Dakle, ovaj članak tiče se sanacija, odnosno ovih hitnih urgentnih troškova popravaka, mi tražimo da se riječ pomoć zamijeni sa riječju sufinanciranje, kao što se i primjenjuje za cjelokupnu obnovu i isto tako tražimo da se omjeri sufinanciranja odrede na jednaki način kao i za druge vrste obnove, a to je 60-20-20. Isto tako, mi jesmo predložili da se već primljena novčana pomoć za opravdane troškove uračunava u taj iznos sufinanciranja države, odnosno grada, ovisno o tome iz kojeg izvora je ta inicijalna pomoć data. Smatramo da kriteriji moraju biti jednaki za sve vrste obnove, a posebice je važno da ovo što jesu sada najhitniji radovi koji se moraju izvesti do zime, da bi ljudi mogli useliti, da moraju ljudi znati koliko će imati, na koliku pomoć će imati pravo, odnosno na koliko sufinanciranje. Tako da, mi ostajemo pri ovome amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Amandman pod rednim brojem 156 Vlada ne prihvaća jer financiranje kupnje kondenzacijskih bojlera nije predmet ovog zakona, predmet jedne posebne odluke Vlade koja se već konzumira. Hvala lijepo evo samo kratko obrazloženje, dakle ovdje se tiče, dakle ovdje se govori o sadržaju radova ili sanacija na oštećenim zgradama koji su popisani u stavku 1. Tu je popisano 5 vrsta radova počevši od nužnih, nužne privremene zaštite od atmosferilija do pod rednim br. 5 popravka dizala. Sve to u funkciji zaštite zdravlja ljudi. Mi smo smatrali da u skupinu tih nužnih radova treba uključiti i kondenzacijske bojlere ili, što više, kojim se zamjenjuju postojeći bojleri, ili štoviše, ugradnju alternativnih niskougljičnih modela grijanja i sustava grijanja iz obnovljivih izvora energije. Smatrali smo da je to potrebno ovdje uključiti, osobito s aspekta unaprjeđenja zaštite okoliša i zato ostajemo pri ovom amandmanu, molimo da se o njemu izjasnimo. Amandman pod rednim brojem 157 Vlada ne prihvaća iz razloga jer se visina novčane pomoći u smislu ovog zakona ne može dovoditi u vezu sa bruto ili bruto razvijenom površinom Naravno da ne prihvaćamo ovo objašnjenje jer to, za početak nije ni objašnjenje, samo je rečeno da se ne može i da tražimo da se amandman stavi na glasovanje, sada ću objasniti i zašto. Naime, predloženim zakonskim rješenjem nije jasno kako će se procjenjivati subvencija ako suvlasnici sami to rade. Ono što je ključno, ne samo u pogledu donošenja ovog zakona nego i u životu kao takvom je da mi potaknemo naše građane da oni što prije sami proaktivno kao oni koji su najviše zainteresirani za vlastitu nekretninu krenu u tu obnovu, a mnogi od njih su to već učinili, ne znajući po kojim kriterijima i ne znajući koliki će povrat novca moći dobiti za svoje radove. Zato je ovaj naš amandman važan. Naime, bitno je da vlasnici unaprijed znaju koliko mogu iznosa subvencije očekivati u slučaju da sami rade obnovu. Te iznose treba dati čim prije. Predlaže se da se s obzirom na tip zgrada i kuća i razina oštećenja definiraju iznosi po bruto površini u kojem iznosu država subvencionira. To će ubrzati proces obnove i učiniti građane zadovoljnijima jer će oni moći birati projektante, izvođače i izvesti sigurno bolje nego što će se dogoditi s nekim tipskim projektima ili nekim drugim načinima koji bi zahtijevali previše vremena, ako ne bi išli na tom tragu. To su bila pozitivna iskustva u obnovi ratom oštećenih kuća. Na taj način se stimuliraju pozitivni i angažirani ljudi da ne sjede skršenih ruku nego da to učine sami što bolje. Dakle, ovo je općenito pitanje toga kako će se financirati odnosno sufinancirati obnova kada građani, što je ono što svi trebamo od njih tražiti, preuzmu odgovornost i stvari u svoje ruke. Mislim da ovim zakonom to nije dobro definirano, da je ovaj prijedlog na tragu i onoga što se događalo nakon obnove rata oštećenih kuća bolji i tražimo da se ovaj amandman stavi na glasovanje. Amandman pod rednim br. 158 Vlada ne prihvaća jer je isto na nomotehnički pravilan način već uređeno odnosno propisano odredbom čl. 36. Dakle, u ovom amandmanu tražimo isto tako da se novčana pomoć zamijeni sa riječju „sufinanciranje“ i da se sufinanciranje bude istovjetno modelu 60:20:20 kao što smo već naveli prije jer smatramo da i ljudi koji rade sada na popravcima, dakle vlastitoj imovini, imaju pravo znati točno koliki će biti udio sufinanciranje države odnosno grada. Također tražili smo u raspravi da se ta sredstva mogu njima isplatiti retroaktivno za sve one koji su tu, te popravke već započeli i smatramo da ne postoji nikakav razlog da oni budu isključeni iz ovog modela koji se primjenjuje na sve druge vrste obnove, te ostajemo pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa.

Dakle, ovdje se radi o istom članku zakona i ovdje se sad radi o stajalištu koje zapravo štiti javni interes i javni novac. Naime, u st. 3. se naprosto govori o mehanizmu kada se, dakle dodjeljuje iznos novčane pomoći za, dakle po završetku obnove koju je vlasnik učinio sam. Mi smo svojim amandmanom inzistirali da se taj novac može dodijeliti temeljem odluke vlade tek po dostavljanju odgovarajuće projektne dokumentacije i izvještaju nadzornog inženjera. Smatramo da bez tih dokumenata ova, je ovakva odredba manjkava, smatramo da je apsolutno nužno, dakle dokumente priložiti u zahtjevu za, idemo reći, povratu novca.

Dobro, ovo je sasvim jednostavna intervencija, smatrali smo da je potrebno ipak eksplicirati da se radi o gradnji da ne bi ostalo ipak nedorečenim na što se ti troškovi odnose.

Dakle, ovim amandmanom kao i narednim kojim se dodaje čl. 38a. mi smo precizirali zapravo šta bi Zavod za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kao jedinstvena institucija trebao bit. Ono što smo predvidjeli što nažalost zakon, prijedlog zakona odnosno predlagatelj za fond nije predvidio, a to su osnovne funkcije koje bi taj zavod trebao obnavljati. Isto tako, dakle kao i u drugim člancima ono što je bila naša intencija je da postoji jedna institucija koja koordinira cjelokupnu obnovu u kojoj su zaposleni isključivo stručnjaci i kojom upravlja struka i koja je zadužena za cjelokupni proces od, od izrada programa mjera, alociranja sredstava, nadzora potrošnje sredstava, izdavanja rješenja za obnovu, sve do isplate sredstava za sufinanciranje kako bi zaista imali ono što je na, na kraju krajeva i predlagatelj govorio, a to je … [[Govornik se ne razumije]] dakle jedno mjesto gdje se građani mogu obratit, dobiti sve informacije i voditi cjelokupnu proceduru obnove. Smatramo da bi to zaista doprinjelo i efikasnosti, ali i da bi izbjeglo ova preklapanja institucija kojih sada imamo nekoliko predviđenih zakonom, a za koje znamo kako to obično završava, a to je da se prebacuje odgovornost sa institucije na instituciju i da na kraju zapravo se procesi odužavaju ako i ikad budu gotovi.

Dakle, mi smo ovim amandmanom specificirali točno što sve zavod radi, dakle i tu smo naveli da priprema plan javne nabave za provedbu programa mjera, provodi javnu nabavu za potrebu realizacije programa mjera, objavljuje podatke iz stavka, iz st. 12. čl. 5. ovog zakona, dostavlja podatke o provedbi javne nabave i provedbi mjera obnove vladi, ministarstvu i neovisnom tijelu za nadzor, koordinira izradu projektne dokumentacije, izdaje potrebne dozvole, organizira i nadzire provedbu obnove, koordinira i upravlja obnovom povijesne jezgre Grada Zagreba jer zaista ne postoji nikakva potreba

Amandman pod rednim br. 163 vlada ne prihvaća iz razloga jer osnivači fonda za obnovu u skladu sa posebnim zakonom ugovorom uređuju svoje međusobne odnose. Amandman pod rednim br. 164. vlada ne prihvaća iz razloga jer ovim zakonom nije predviđeno osnivanje zavoda nego, za obnovu, nego fonda za obnovu. Amandman pod rednim brojem 165. Vlada prihvaća. Postaje sastavni dio. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman pod rednim brojem 166. Vlada ne prihvaća jer se predlaže i brisanje stavka 6. Članka 39. obzirom na javni interes utvrđen ovim zakonom pa se ne može derogirati posebni zakon koji uređuje postupanje građevinske inspekcije. Reći ću točno o čemu je riječ. Znači ako vlasnik odnosno suvlasnici zgrade ne podnesu zahtjev za donošenje odluke o obnovi ili ne prilože suglasnost većine suvlasnika, pazite sad dalje, ili je vlasnik nepoznat ili nepoznata boravišta prema zgradi se postupa u skladu s propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja. Mi smo predložili ovo brisanje zato što nema potrebe i nužnosti provesti postupak kažnjavanja ili inspekcijskog nadzora nad građanima u slučaju ako ne iniciraju postupak obnove. Privatno vlasništvo je prema našem Ustavu Članku 3. neotuđivo i nitko ne može natjerati vlasnika na obnovu ako on to ne želi. Isto tako ima niz vlasnika koji prebivaju izvan RH, nepoznatog su boravišta i nije moguće doći do istih zbog čega isti ne mogu biti kažnjavani. Dakle, što to točno znači da će se postupiti prema inspekcijskom nadzoru. Ukoliko se npr. odluči obnoviti tu nekretninu, a vlasnika nema, do njega se ne može doći hoće li on koji nije pristao da se nešto radi s njegovim vlasništvom morati također sudjelovati 20% ili će jednoga dana doći i naći će prazan teren tamo gdje je nekada bila njegova nekretnina. Mi smatramo da se na ovakav način vrši ozbiljna povreda prava privatnog vlasništva i da država tako ne smije postupati sa svojim građanima. Sličan problem smo imali kada smo govorili o višestambenim zgradama i o tome može li se stavljati hipoteka na zgradu u cjelini, pa je to Vlada popravila u ovom drugom čitanju. Smatramo da na sličnom tragu se vrši povredivost privatnog vlasništva ovdje i da se država tako maćehinski ne smije odnositi prema svojim građanima. Dakle, građani moraju biti svjesni da će država preuzeti stvari u svoje ruke, ne samo ako oni odbiju nego ako ne može ni doći do njih, kao u ovrhama. Vlada ne prihvaća iz razloga jer ovim zakonom nije predviđeno osnivanje zavoda za obnovu nego fonda za obnovu. Dakle, hvala. Ovim amandmanom, on je samo dio seta amandmana kojim se uspostavlja institucionalni okvir za provedbu ovog zakona i izbjegava da različite institucije sudjeluju u različitim dijelovima procesa obnove i stog razloga smo predvidjeli da i ovdje zavod obavlja funkcije iz Članka 39.

Trebalo je pričekati 40-ti članak ovog zakona da se uvede novi pojam koji glasi obnova. Riječ obnova bez ikakvih atributa naprijed premda smo već konstatirali da je terminologija ovdje suptilna i da je veoma važna riječ obnova se ovdje prvi puta spominje u zakonskom tekstu. Koliko se dade iščitati ta obnova je zapravo skupno ime za sve ono što je propisano tehničkim propisom, dakle za 4 razine obnove konstrukcije zgrade odnosno 3 razine obnove konstrukcije zgrade plus popravak nekonstrukcijskih elemenata pri čemu sada ova obnova ovdje očito ili barem za nas očito uključuje još i cjelovitu obnovu zgrade. Sve to smo pokušali popisati da vama pomognemo. Dakle, sve to smo u našem amandmanu pokušali popisati, precizirati i učiniti ovaj članak odnosno stavak čitljivim, preciznim i jasnim. Sad kad vi ipak to niste željeli prihvatiti mi ćemo još jedanput pokušati i ostat ćemo dakle pri tom našem amandmanu i molimo da se i o tome glasa. Amandman pod rednim brojem 169. Vlada prihvaća. Postaje sastavni dio. Amandman pod rednim brojem 170. Vlada prihvaća. Amandman pod rednim brojem 171. Vlada ne prihvaća jer se u predloženom amandmanu općenito navodi da će ovaj zakon propisati zaustavljanje rasta zaštićenih najamnina koje su propisane Zakonom o najmu stanova te dati u trajni najam zamjenske stanove zaštićenim najmoprimcima. Navedeno nije opravdano obzirom da ovaj zakon propisuje stambeno zbrinjavanje osoba sa statusom zaštićenog najmoprimca ukoliko su zgrade u kojima isti stanuje u tolikoj mjeri oštećene da u njima nije moguć boravak. Sve druge situacije su za sve građane iste, a prava zaštićenih najmoprimaca su propisana posebnim zakonom. Uvaženi gospodine ministre nije općenito, nego vrlo konkretno se navodi što bi trebalo napraviti da se zaštite zaštićeni najmoprimci jer oni u ovom trenutku definitivno nisu zaštićeni. A što se tiče prava u posebnom zakonu, Zakonu o najmu stanova vjerojatno znate da je Vlada krajem prošle godine usvojila izvješće o provođenju kompenzacijskih mjera za zaštićene najmoprimce i ako to znate nadam se da ste to izvješće i pročitali, pa ako ste pročitali onda znate da u njemu piše da su u Hrvatskoj ponuđena samo 2 stana od jedinica lokalne samouprave za prijem zaštićenih najmoprimaca od kojih za prijem zaštićenih najmoprimaca, od kojih niti jedan u Gradu Zagrebu. Pa kada to znate, onda bi bio red, da barem za one zaštićene najmoprimce koji su živjeli u stanovima oštećenima u potresu osiguramo nekakvo trajno rješenje, što ovim zakonom možemo.

Poštovani ministre, mislim da je bilo nekorektno od predlagača zakona da nije definirao stvari ovdje, a ovdje se ustvari radi o definiranju toga što će građani dobiti za ono što daju. Mislim da je bilo u potpunosti korektno da je u zakonu definirano da zamjenska, što znači zamjenska nekretnina, gdje bi se ta nekretnina približno trebala nalaziti i koje bi vrijednosti trebali biti toga da odemo ono u krajnost. Netko će Vladi, odnosno državi prepustiti zemljište na Pantovčaku, a dobiti zamjensku nekretninu negdje na periferiji grada, to ovako ispada iz vašeg zakona.

Hvala. 175 amandman Klub zastupnika SDP-a. Amandman pod rednim br. 175 Vlada ne prihvaća jer ga smatramo praktički neprovedivim.

Naime, navedenim člankom omogućuje se hitna gradnja zgrada za privremeni smještaj, a intencija i značaj ovog zakona mora biti da se što hitnije obnove nekretnine i građevine i da se oni mogu u njih vratiti, a ne da se grade neke nove zgrade u kojima će trajno biti zaboravljeni oni građani čije nekretnine su uništene u potresu. Ne želimo da se ponovi sudbina onih koji su tako privremeno završili u baraka pa u njima trajno ostali, a meni se doista čini krajnje nelogičnim da će izgradnja neke nove nekretnine biti brža i učinkovitija nego popravak i obnova stare, to samo dodatno ukazuje na činjenicu da kada pričate o obnovi, vi zapravo ovog trena nemate jasan plan niti imate saznanje kako će se ta obnova uopće provoditi pa mislite da će izgradnja neke nove nekretnine biti brža i jednostavnija i lakša. Sve skupa, jedan veliki promašaj.

Ono što smo ukazivali kod prvog i kod drugog čitanje je to da se Vlada upustila u pripremu i u izradu ovog zakona, a da prije toga nije napravila temeljitu analizu prikupljanja podataka o kojem broju nekretnina i pogođenih građana se zapravo radi pa je onda ova odredba koju ste u nacrt zakona uvrstili, zapravo samo jedna otvorena mogućnost da Vlada naknadno, eto, ako pronađe kome što treba, smisli neki novi model.

Naime, ako se državnim tijelima želi omogućiti korištenje novih poslovnih prostora i zgrada, minimum standarda bi bio da se zna što Vlada, pa tako i grad namjerava učiniti sa postojećima. I tu ponovno dolazimo do toga da je ovaj potres trebao biti prilika da se razmotri ostaje li sve što se tiče javnih i upravnih zgrada tamo gdje je bilo prije potresa ili ćemo iskoristiti ovaj potres kao priliku da pojedina državna tijela, pojedina ministarstva izmjestimo iz onih nekretnina u kojima su prethodno bila smještena, da im damo jednu novu lokaciju, nove prostore, nove nekretnine, suvremeno opremljene sa eto svim pratećim sadržajima kakve imamo prilike vidjeti u drugim pristojno i dobro organiziranim društvima. Ostane li sve ovako kako je sada doista će se sve svesti samo na zakrpavanje i na mumificiranje onoga što smo i bez potresa davnih dana trebali organizirati učinkovitije, racionalnije, jeftinije za građane, a bolje za kvalitetno obavljanje javnih usluga i javne službe. Vlada ne prihvaća jer je predloženi amandman protivan Ustavu RH. Dakle, predložili smo ovaj amandman da bismo zapravo pronašli neki okvir unutar ovog zakona koji moramo biti politički realisti znamo da će se donijeti, kojim bi zapravo predložili ono što predlažu gotovo svi članovi oporbe, a to je nekakav oblik nadzora nad provedbom ovih mjera koje će se donijeti i svega onoga što će se događati kako bi se sanirale posljedice potresa. Mi smo ovdje predložili posebno povjerenstvo koje bi provodilo nadzor nad provedbom ovog zakona a bilo bi sastavljeno od stručnjaka s područja zaštite i očuvanja kulturne baštine, urbanista i pravnika naravno s ciljem transparentnog nadzora.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege ovdje u našoj sabornici danas bi htio govoriti o dvije izrazito jake i važne teme za nas Riječane. Prva je riječki proračun kao Marijanska brazda, a gradonačelnik Obersnel krivi HDZ i druga je veliki štrajk danas u Rijeci, ugostitelja u štrajku koji kažu nećemo izdržati. Gradonačelnik na odlasku Vojko Obersnel nariče nad financijski mogućim krahom grada. Obersnelov financijski izvještaj i sramota zbog njegovog javnog objavljivanja spašen je ustvari zbog računovodstvene jeftine oprostite mi na izrazu fore, a ne zbog stvarnog stanja u gradskoj blagajni. Naime, ponor u Rijeci puno je dublji nego se na prvi pogled to čini. Zašto to govorim? Zato što se plaće učitelja i profesora u školama kojima je grad osnivač, prvi puta i to od 1.1.2020. knjiže u prihod od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, pa je ta stavka prihoda u prvih pola godine ove godine naspram prvih prihoda prošle godine 2019. uvećala fiktivno prihode grada za gotovo 95 milijuna kuna. Naravno da te novce grad u naravi ne vidi, nema ih, čarolija valjda. Zašto to napominjem? Koliki je krah financija grada Rijeke i zašto smatram da je upitno kako će uopće grad Rijeka održati glavu iznad vode i hoće li moći ispunjavati komunalne usluge i sve druge koje su mu u nadležnosti je slijedeća činjenica koju javnost mora saznati. Pad prihoda od poreza, od poslovanja grada u 2020.-oj u samo pola godine u usporedbi sa 2019.-oj je gotovo 47 milijuna kuna. Obersnelu je pak za neodgovorno upravljanje gradskim financijama kriv HDZ, vidjeli smo optužuje Vladu RH, pa dopustite mi malo slobodniji izričaj, pa ne može nam valjda za sve biti kriv HDZ, napose u gradu gdje SDP vedri i oblači više od 30.g. Godine neodgovornog upravljanja Rijekom došle su na naplatu i Rijeka nikako nije spremna nositi se sa pandemijom, no o tome više nekom drugom prilikom. Ugostitelji, kada smo kod vapaja Vladi RH ipak postoje argumentiraniji istupi Riječana ugostitelja Istre i Kvarnera kada se usmjeriju prema Vladi RH. Danas punih sat vremena veliki štrajk ugostitelja Istre i Kvarnera, ljudi su poručili više ne možemo izdržati. Kažu mjere za očuvanje radnih mjesta spasile su djelatnike od odlaska na zavod, ali nisu spasile poduzetnike i nisu spasile poduzetništvo. Najteži udarac od svih povremeni putnički prijevoz, event industrija, putničke agencije, turistički vodiči, beauty industrija i ugostitelji. Ugostitelji su poručili kako su im zatvoreni bilo kakvi pristupi, blokirani kreditnim linijama, a sve to u stvari govori da je kolaps djelatnosti samo odgođen s travnja na studeni. Udruga ugostitelja Istre i Kvarnera rekla je kako je provela anketu na uzorku od 500 ugostitelja od kojih čak 60% ima pad u poslovanju veći od 50%, a 40% smatra da u sadašnjim uvjetima neće opstati do iduće sezone. Uz to čak 80% poslodavaca u ugostiteljstvu bit će prisiljeno otkazivati ugovore djelatnicima što zbog poslovanja, a što zbog svih ovih nevolja koje su nas zadesile. Samo u ugostiteljstvu prijeti do 20 000 otkaza i iz tog razloga danas su ugostitelji Istre i Kvarnera organizirali veliki štrajk. Koliko sam ja shvatio, a pokušao sam ući kako treba u materiju, oni ne traže nikakav besplatan novac već pristup i dalje kreditnim linijama za očuvanje likvidnosti, investicije i porezne olakšice kako bi uspjeli konsolidirati poslovanja i zadržati ono najvažnije, a to su ljudi. Mi u Klubu MOST-a podržavamo njihova nastojanja. I za kraj, u moru problema u Rijeci ipak da pokušam biti malo vedriji i optimističniji, nadam se da će danas na sastanku u gradu biti dogovoren povratak sporta djeca i da će se omogućiti mladim sportašima, amaterima, amaterskim klubovima, plesnim klubovima, da se vrate u dvorane.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dopustite mi da danas u ovom visokom domu otvorim temu koja se tako rijetko spominje, a to je život žena na selu, posebice onih žena koje se bave poljoprivredom, a posebno sa naglaskom na one žene koje rade na obiteljskim gospodarstvima, koje se bave stočarstvom. O tome kolika je njihova uloga u očuvanju tradicijske obitelji u javnom prostoru govori se vrlo malo. Žena koja na svom gospodarstvu ima u isto vrijeme ulogu domaćice, majke, odgojiteljice, radnice, fizičke radnice, knjigovođe, ekonomistice, menadžerice, dakle društvo joj je dodijelilo niz uloga koje ona mora savladati bez mogućnosti prigovora. Njen posao mora biti odrađen besprijekorno. Ona ustaje za mraka dok joj još djeca spavaju, iskrada se iz kreveta da ih ne probudi jer je u staji čekaju krave za mužnju. Kad završi taj dio posla i spremi mlijeko za otpremu otkupljivaču koji će joj za litru mlijeka platiti tek nešto više od 2 kune, ona se vraća obitelji, školarce budi za školu i u isto vrijeme ukućanima priprema doručak. Nakon što je nahranila obitelj vraća se ponovno u staju hraniti svoje blago, čistiti staje, muževi su najčešće već na polju ili se bave mehanizacijom, osim staje nju čeka i posao u vrtu, u ovo vrijeme zimnica, često i cijepanje drva i slični poslovi. Koliko smo svjesni načina života žene koje to sve moraju u jednom danu stići? Jesmo li kao društvo u potpunosti zaboravili na tu ženu? Tko se njome bavi? Kako smo je zaštitili? Ona je samozatajna i šutljiva, u javnosti nećemo čuti da se požalila, niti da nije uspjela pratiti svoju djecu tijekom on line nastave, nismo čuli niti da se požalila da joj je teško, nismo čuli niti da se požalila kako nikada, baš nikada nije imala godišnji odmor. Veliki broj takvih žena nikada nije bio na moru sa svojom obitelji jel posao oko stoke zahtijeva rad od 365 dana u godini, rad po danu, no vrlo često i rad po noći jer se svaki drugi oteljaj događa upravo po noći i naravno da članovi obitelji moraju asistirati ukoliko žele živo i zdravo tele i njegovu majku. Nisu stari bez razloga govorili da su životinje zapravo blago. Iako je takva žena tiha na nju ne smijemo zaboraviti, ona ne traži našu samilost, ali zaslužuje naše puno poštovanje. Nemojmo obezvrijediti njen doprinos u održavanju ruralnog prostora i života u njemu, ona je stup i dajmo joj svoju potporu. Mnogi zakoni koje donosimo u ovom visokom tijelu kreiraju i njihove sudbine, najmanje je što možemo prilikom donošenja zakona uvažiti i njenu životnu priču, a to ne činimo. Zakone kreiramo u udobnosti uredskih prostorija.

Jesu. Naravno da jesu i stoga sam namjerno danas izabrala ženu kao centar svih budućih događanja na selu, namjerno danas zato jer su baš jučer na povjerenstvu za izmjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu muževi opet zaboravili na istu tu ženu.

Klub zastupnika bit će onaj Hrvatskih suverenista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege evo ja vas sve srdačno pozdravljam. Vjerujem da ste svi vidjeli ovih dana ovu sliku. Vjerujem da svi znate osobe na ovoj slici. Na ovoj slici vidimo uvaženog premijera Plenkovića, vidimo predsjednika države Milanovića, vidimo političku elitu sjeverne Hrvatske u vrlo prisnim odnosima bez socijalne distance u zatvorenom prostoru bez maske, vidimo premijera i predsjednika države kako se rukuju unatoč svim odlukama i mišljenjima stožera o tome da treba rukovanje izbjeći. Ovo je moj sin Filip Pavliček, 7 godina, prvašić u Osnovnoj školi Blago Zadro u Vukovaru, sa maskom na licu i s tom maskom ulazi u osnovnu školu. Ne samo on pola milijuna osnovnoškolske i srednjoškolske djece ulazi s maskom na licu u školu. I je li ovo normalno? Je li ovo normalno, je li ovo normalno društvo? I po stoti put možemo reći i koristiti onu staru latinsku što je „dozvoljeno Bogu nije dozvoljeno volu“ odnosno što dozvoljeno političkoj eliti nije dozvoljeno običnom puku. Tom istom puku kome bi te političke elite trebale pravdati sve račune. Odmah nakon unutarstranačkih izbora u vladajućoj stranici oformljen je politički stožer koji je donio niz restrikcija hrvatskom društvu, niz kontradiktornih odluka koje pobijaju same sebe. Od toga da oni koji su u samoizolaciji da su bioteroristi ukoliko izađu van, do toga da ti isti mogu ići na glasovanje nek stave samo masku na lice. Od toga da maske na licu ne pomažu u borbi protiv korona virusa do toga da su one obvezne u svim zatvorenim javnim prostorima. Od toga da djeca u osnovnim i srednjim školama moraju biti fizički odvojena, svaki razred zasebno, da se ne smiju međusobno družiti, do toga da ta ista djeca, u tu istu školu dolaze zajedno u jednom autobusu, bez obzira iz kojeg razreda dolaze. Je li ovo normalno? Je li normalno ovakvo ponašanje pojedinih ljudi, političara u tom Stožeru?

Tko je odgovoran, to jest suodgovoran za 25 milijardi rupe u proračunu kako je rekao ministar financija? Pa upravo velikim dijelom i ovaj takozvani Stožer koji je zatvorio državu na dva mjeseca, zabranio rad ugostiteljima, zabrani rad trgovcima, zabranio rad prijevoznicima, a s druge pak strane svima njima podijelio četiri tisuće kuna plaću i na taj način dobrim dijelom se i stvorila ova rupa. Hoće li ikad itko u ovoj državi snositi, ako ne bar, ne političku, bar moralnu odgovornost za krive procjene koje su se činile u prethodnom razdoblju? I danas smo došli u jednu šizofrenu situaciju i ne znamo kakve će posljedice ovih maski imati danas-sutra na psihičko zdravlje naše djece, a s druge pak strane, danas čujemo premijera koji kaže „evo rukovao sam se s predsjednikom države zato što mu nisam već htio biti dosadan i odbit ga već po tko zna koji put, ali poručujem svima vama da se ipak ne rukujete“ Definitivno ne, i upravo zbog ovakvog ponašanja, ljudi gube povjerenje u politiku, ljudi gube povjerenje u političare, ljudi ne izlaze na izbore, nego samo stranačke mašinerije odrađuju svoj dio posla iz godine u godinu, iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. No vjerujem, da će ipak biti glasa razuma i u ovom Hrvatskom saboru da ipak dođe do onih običnih malih ljudi da nije sve isto, da nismo svi jednaki i da zakoni za sve moraju biti jednaki, a ne samo za neke odnosno za običan puk, a za političku elitu ne. Izvolite.

Poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle ubrzo ističe moratorij na ovrhe, na novčanim tražbinama odnosno sredstvima i stotine tisuća naših građana biti će u velikim problemima na početku zime. Vlada je zbog posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom predložila moratorij odnosno uvela moratorij na ovrhe u srpnju, te iste produžila samo za tri mjeseca i taj isti ističe 18. listopada. Prema podacima FINA-e u pripremi je više stotina tisuća novih ovrha, što će biti strašan udar za naše građane, i u prijevodu znači da će svaka treća obitelj biti pod ovrhom. Ovrhe će se provoditi i po starome Zakonu, iako Vlada najavljuje novi i provođenje Zakona na sudu koji nažalost nisu za to dovoljno fizički i drugačije kapacitirani. Novi Zakon trebao bi biti bolji i uključiti da, mogućnost da ovršenik umjesto prigovora bi imao pravo predložiti prijedlog nagodbe i tako izvan sudskom nagodbom riješiti taj dug na sebi, i za druge povoljniji način. Isto tako trebalo bi osigurati kako se u tom razdoblju otplate ne bi obračunavale kamate na glavnicu duga kako ovršenici se ne bi dodatno stavljali u nepovoljniji položaj, jer često kamate premašuju iznos glavnice. Ni otplate na rate, na ratu obaveza po novim ovrhama neće biti rješenje građanima koji su sada blokirani i koji su već sada u problemu i nemaju odakle to platiti. Tim skupinama potrebno bi bilo osigurati pomoć iz sustava socijalne skrbi. Novi ovršni zakon isto tako bi trebao osigurati i elektroničko dodjeljivanje predmeta, a ne kao što je to do sada, gdje je nekoliko javnih bilježnika dobivalo poslove koje jednostavno nisu mogli kvalitetno odraditi. Troškovi koji proizlaze iz samog ovršnog postupka su vrlo upitnog, da tako velim, vrlo upitne raspodjele, pa tako na primjer sada javni bilježnici koji vode te troškove, koji vode ovršne postupke za dug od 1.000,00 kuna dobiju naknadu 30,00 kuna, za dug od 2.500,00 kuna 30,00 kuna, za dug od 25.000,00 kuna 90,00 kuna, a to i jesu negdje prosječni iznosi dugovanja u ovršnim postupcima.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj IDS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Lerotić. Izvolite.

Evo iz IDS-a već smo s ove govornice više puta i u nekoliko navrata upozoravali na probleme željeznice u Istri te apelirali na važnost i modernizaciju istarske pruge iz razloga što bi se prometom roba i putnika, ali i pružanjem usluga stvarale nove vrijednosti i dodatno razvijalo gospodarstvo, a za što Istra ima ogroman potencijal i u teretnom i u putničkom smislu. No nažalost umjesto prijeko potrebne modernizacije, ovih dana stižu najave o revidiranju određenih voznih linija, što nas alarmira jer znamo da se često iza takvih najava skriva ukidanje linija ili neke pute i gašenje određenih vida proizvodnje. Podsjećam da se u posljednjih 15-tak godina ukinuti mnogi vlakovi, prorijeđen je vozni red, pomicana su vremena odlazaka i dolazaka vlakova, dužina putovanja se povećala, što je utjecalo i na gubitak putnika. Uz sve ove nedaće, željeznički promet, za željeznički promet spomenuta najava u revidiranju međužupanijskih i međugradskih linija, vrlo je zabrinjavajuća jer, ukoliko će se to dogoditi, radnici, ali i učenici i studenti biti će u velikom problemu. Također, u problemu će biti i građani kojima je potrebna liječnička pomoć jer se često upravo ta linija koristi za odlazak na zdravstvene preglede. Naglašavam kako je izuzetno važno da se linije održe i nikako nije prihvatljivo njihovo ukidanje. Prvenstveno zbog školaraca koji ovise o tim linijama jer imaju potrebu, naravno, odlaziti na nastavu, kao i radnici koji koriste te linije za odlazak na posao. Također, dobili smo informaciju da ministarstvo već dvije godine ne sufinancira autobus na liniji Lupoglav-Rijeka, a koji povezuje istarsku prugu s ostatkom hrvatskih željeznica. Dakle, ukidanje linije ne bi imalo isključivo negativne, imala bi isključivo negativne posljedice, stoga apeliram na resorna ministarstva da se dodatno ne komplicira, ionako komplicirana situacija s istarskim željeznicama. Osim što spomenutim linijama ovise radnici, učenici i studenti, te linije koriste i turisti te je velika šteta da u HŽ-u ne prepoznaju gospodarski potencijal Istre. Moram iznijeti podatak kako se čak i u ovo krizno korona turističkoj sezoni u središnjoj Istri povećao broj noćenja za 15% u kolovozu. Upravo zato napominjem da bi se moderniziranjem pruge u Istri dogodio još veći pozitivan pomak u turističkim dolascima. Svakako treba spomenuti projekt Icarus, Istarske razvojne agencije IDA-e koja će u sklopu programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, između ostalog omogućiti prijevoz bicikla i vlakom na relaciji Pula-Buzet. Dakle, plan je jedan vagon prenamijeniti te staviti i omogućiti unos bicikli u isti te tako potencirati multimodalnost i korištenje biciklističkih staza u središnjoj Istri. Na inicijativu IDA-e HŽ su prihvatile prenamjenu vagona, a samim time i investiranje u isti, da bi se potom ukidale linije. Tu nema ni logike ni zdravog razuma. Do sada je izrađena analiza nedostataka i potreba u mobilnosti na području Istarske županije i smjernice za uspostavu IT rješenja, a temelje se na primjerima dobre prakse u svijetu, a ujedno su prilagođena stvarnom stanju i potrebama i Istri. Isto tako, gradi se priča multimodalnog povezivanja Istre što će u sklopu ovog projekta u suradnji Istarske razvojne agencije, grada Rovinja i općine Kanfanar, rezultirati prenamjenom nekadašnje željezničke pruge Rovinj-Kanfanar u biciklističku stazu. To znači da će se od unutrašnjosti Istre pa do obale moći kombinirati prijevoz vlakom i biciklom, čime će ovaj hvale vrijedan projekt dobiti na dodatnom značaju. Iz svega navedenog, jasno proizlazi da je željeznica u Istri vrlo bitna u svakodnevnom životu njezinih građana te kako bi njezina modernizacija još više pomogla hrvatskom gospodarstvu. Stoga još jednom apeliram na resorna ministarstva da nikako ne ukidaju vozne linije jer bi to potpuno devastiralo ionako zapuštenu i zaboravljenu istarsku željeznicu. Ponavljam, unatoč nerazvijenoj željeznici, s lošom infrastrukturom, mi u Istri pokušavamo na sve načine dati istoj dodanu vrijednost te podići turistički i gospodarski život u središnjoj Istri.

i u tom smjeru je doprinijelo da se nastavi nekakvom normalnom procedurom nakon toga.